se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Izvolite. Evo pred nama je u prvom čitanju prijedlog Zakona o lučkim kapetanijama i on je dio cjelokupne reforme pomorskog zakonodavstva koji je pokrenula ova Vlada kroz izmjene tri ključna zakona o pomorstvu. Naime u Zakonu o lučkim kapetanijama na 112 sjednici Vlade održanoj 30.8. ove godine usvojen je zakon o izmjenama i dopunama pomorskog zakonika, a uskoro nas očekuje upućivanje u proceduru donošenja i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je u završnoj fazi izrade. Kroz ova tri navedena … [[Govornik se ne razumije.]] koja će omogućiti podizanje konkurentnosti, pomorskog gospodarstva, podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite mora, digitalizaciju svih usluga u pomorstvu u sljedeće 3 godine, smanjiti administrativna opterećenja za građane i gospodarske subjekte, dovršiti socijalnu reformu za pomorce te osigurati učinkovito upravljanje pomorskim dobrom. Sustav lučke kapetanije na prostoru RH postoji u kontinuitetu od Austrijskog poznatog državnog proglasa o pomorstvu iz 1774. godine, dok odgovarajuće koordinativno tijelo ili tijela Lučkih kapetanija postoji još od 1850. godine pa možemo reći da se ovim prijedlogom zakona zadržavaju 244 godine tradicije upravno administrativnog sustava lučkih kapetanija kao okosnice vlasti u moru i u pomorstvu. Od tada su lučke kapetanije ustrojavane na različite načine pa je tako do 1997. godine sustav lučkih kapetanija na jedinstven način obuhvaćao pomorske kapetanije i kapetanije unutarnje plovidbe kao područne jedinice nadležnog ministarstva sa srodnom organizacijskom strukturom i poslovima. Zakonom o lučkim kapetanijama, koji je na snazi od 28. studenog 1997. godine uređena su pitanja ustroja i rada lučkih kapetanija na moru, a Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama te kasnije Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda uređena su pitanja ustroja i rada lučkih kapetanija unutarnje plovidbe. Trenutno je u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno nadležne uprave sigurnosti plovidbe ustrojeno 8 lučkih kapetanija na moru, 4 na unutarnjim vodama, 72 ispostave lučkih kapetanija, nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom isto tako u Rijeci i 2 VTS centra Split i Dubrovnik sa ukupno 367 državnih službenika i 8 namještenika. Temeljem čitavog niza zakona nadležnost lučkih kapetanije ulaze razni operativni, stručni i inspekcijski i upravni poslovi od čega je svakako potrebno istaknuti to kroz brojke obavljenih poslova tijekom 2017. godine sljedeće poslove: Lučke kapetanije su u 2017. zaprimili 1352 prijave pomorskih nesreća i nezgoda svih pomorskih objekata. Najveći broj točnije 1278 se odnosio na brodice i jahte. Zbog tih nesreća organizirano je 454 akcije traganja i spašavanja na moru pri čemu je ukupno spašeno 765 osoba i 254 plovna objekta. Inspektori i ovlašteni službenici lučkih kapetanija obavili su u 2017. godini 10 000 inspekcijskih pregleda vezanih za sigurnost plovidbe i nadzor pomorskog dobra pri čemu su naplatili 3 i pol milijuna kuna kazni za utvrđene prekršaje. U najznačajnije upravne poslove lučkih kapetanija svakako se ubrajaju izdvajanje 40 000 svjedodžbi pomorcima i brodarcima, 20 000 uvjerenja o osposobljenosti za voditelja brodica i čamaca, 3000 pomorskih i brodarskih knjižica te 75 000 prijava ukrcaja i iskrcaja pomoraca i brodaraca kao i rješavanje oko 65 000 različitih zahtjeva, što upisa, preupisa, brisanja provjera vlasništva i druge koje se odnose na vođenje odgovarajućih upisnika i očevidnika plovnih objekata. Lučke kapetanije nadležne su i za evidenciju dolaska i boravka stranih jahti i brodica koji prosječno godišnje oko 60 000 posjeti našu zemlju, kao i za nadzor obavljanja čarter djelatnosti. Kada se zbroje svi zahtjevi građana i gospodarskih subjekata lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe, godišnje u prosjeku zaprime oko 1 milijun i 240 000 različitih zahtjeva stranaka. Važno je istaknuti da se u ovom trenutku od toga oko 77% riješi elektronskim putem. Uz ovakav opseg složenost i značaj poslova koji su dati u nadležnost lučkim kapetanijama, postalo je jasno da postojeći zakonodavni okvir više nije adekvatan, stoga je pripremljen ovaj novi Zakon o lučkim kapetanijama kojim će se prvo podići razina sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja, drugo osigurati efikasnija usluga građanima i gospodarskim subjektima, treće omogućiti učinkovitiji rad inspekcijskih službi i četvrto omogućiti jednostavnije zapošljavanje pomoraca i brodaraca na kopnu nakon prestanka plovidbene službe. Ovim zakonom će se unaprijediti rad lučkih kapetanija koji je izuzetno važan s aspekta sigurnosti plovidbe, traganja i spašavanja ljudskih života na moru te intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Ovim prijedlogom zakona uređuje se teritorijalno ustrojstvo i organizacija rada lučkih kapetanija, jasnije se definiraju poslovi sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te načina organizacije njihovog obavljanja. Također se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju tih poslova, njihov radno-pravni položaj, inspekcijske ovlasti i omogućavanje jednostavnijeg zapošljavanja pomoraca i brodaraca na kopnu nakon prestanka plovidbene službe te druga pitanja važna za rad lučkih kapetanija i obavljanja poslova iz njihovog djelokruga. Da bi se ostvarili svi ovi postavljeni ciljevi uvodi se novi sustav organizacije rada i radnog vremena koji treba osigurati efikasniji i ekonomičniji rad cjelokupne službe. Kategoriziraju se ispostave lučkih kapetanija pri čemu će ispostave prve kategorije zajedno sa lučkim kapetanijama biti nositelji poslova traganja i spašavanja tako da će cjelokupna služba biti u stanju reagirati na bilo kojoj točki unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora u ciljanom roku tzv. zlatnog sata. Utvrđivanjem obveze uspostave posebne organizacije rada i radnog vremena za obavljanje poslova vođenja upisnika brodova u međunarodnoj plovidbi izdavanja svjedodžbi pomorcima i brodarcima na brodovima hrvatske zastave. U međunarodnoj plovidbi osigurati će se brže i efikasnije pružanje ovih javnih usluga. Jačaju se inspekcijske ovlasti i preciznije definira način postupanja inspektora i ovlaštenih službenika lučkih kapetanija kako bi se osigurao efikasniji inspekcijski nadzor i učinkovitije sprječavanje svih nezakonitih aktivnosti. Iako donošenjem ovog zakona ne nastaju troškovi za koje bi se trebala osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu niti se ovim zakonom državnim službenicima i namještenicima propisuju neka nova prava unutar sustava državne uprave opredjeljenje ove Vlade je da izgradi suvremenu i efikasnu službu sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja, biti će vidljivo kroz prijedlog državnog proračuna RH za 2019. godinu koji je u završnoj fazi izrade. Unutar zadanih financijskih limita koji su određeni Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za potrebe obavljanja poslova lučkih kapetanija predlažu se dodatna sredstva potrebna za pokriće troškova, izvršenje inspekcijskih rješenja uklanjanja nelegalnih sidrišta i pontona, nabavku opreme za hitne intervencije u slučajima onečišćenja mora s brodova, nastavak programa obnove flote kroz nabavku novih plovila i dodatno opremanje postojećih brodova i brodica kao i za nastavak ulaganja u digitalizaciju svih poslovnih procesa i uspostavu novih i javnih elektronskih servisa. Dakle ovim zakonom stvara se novi organizacijski okvir kao temelj za efikasnije obavljanje poslova lučkih kapetanija i ostalih službi sigurnosti plovidbe. Stoga će ovaj novi Zakon o lučkim kapetanijama zajedno sa izmjenama Pomorskog zakonika i donošenjem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama pridonijeti ostvarenju postavljenim reformskim ciljevima ove Vlade. Hvala lijepa. Imamo na vaše izlaganje dvije replike. Prva je poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Uvaženi ministre u vašem izlaganju vezano uz zakon pri kraju izlaganja ste se referirali na inspekciju odnosno inspekcijske službe. Tako da se moje pitanje odnosi, odnosno imam dva pitanja. Prvo pitanje vjerojatno ne znate točnu brojku ali nekako okvirno koliko to inspektora imate, odnosno koliko ih imate u okviru ministarstva. A drugo pitanje obzirom na to da se u javnoj raspravi nalazi Zakon o inspektoratu, da li ti inspektori u konačnici će ostati u ingerenciji vašeg ministarstva ili će ti inspektori ići u veliki inspektorat koji će biti na razini države? Hvala vam lijepo. Odgovor na vaše prvo pitanje je, ukupno je 25 inspektora ovlaštenih, od toga ih je 5 za pomorsko dobro. I drugo, sva inspekcijska služba ostaje u prijedlogu zakona u ingerenciji ministarstva, da. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića. Poštovani gospodine ministre Butković, činjenica je, nisam na početku čuo ali ovaj zakon koji je već važeći je gotovo 21 godinu star i sigurno ga je trebalo promijeniti i poglavito što smo mi ušli u EU pa su se samim tim i određene djelatnosti i poslovi još naslovili na Lučke kapetanije. Lučke kapetanije kao tradicionalne, povijesne organizacije u RH i drago mi je što dolazi do poboljšanja stvari vezanih donošenjem ovoga zakona.

Zanima me samo hoće li se recimo ovim zakonom vezano za upisnik brodova u ovoj međunarodnoj plovidbi, izdavanja svjedodžbi hoće li se tim zakonom, ovim, donošenjem ovoga zakona to poboljšati? Izdavanje svjedodžbi i upisnika za To pitanje regulira izmjene, odnosno to regulira Pomorski zakonik. Ali u ovom zakonu je ustrojstvo i organizacija rada je definirana i način kako to radimo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. … [[Govornik se ne razumije.]] zastupnika HDZ-a podržava donošenje ovog Zakona o lučkim kapetanijama kako ga je dostavila Vlada RH uz dodatno obrazloženje poštovanog ministra. Kao što je i uvodno ministar rekao ovaj Zakon o lučkim kapetanijama dio je paketa kojega je već ranije ministar najavio, paketa reforme pomorskog zakonodavstva u koji paket obuhvaća ovaj Zakon o lučkim kapetanijama, zatim Izmjene Pomorskog zakonika koje su već došle u dnevni red Hrvatskog sabora i najavljeni novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Svakako da Zakon o lučkim kapetanijama je na snazi 19 g., Zakon o pomorskom dobru je na snazi 15 g. uz određene izmjene a Pomorski zakonik od 2004. kad je donesen, pretrpio je nekoliko izmjena, prvenstveno u cilju usklađivanja našeg pomorskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a u procesu pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU-u a i zbog određenih naših specifičnosti kojima smo donošenjem Pomorskog zakonika htjeli učiniti hrvatsku zastavu, hrvatsku pomorsku administraciju konkurentnom na svjetskom tržištu što smo tim izmjenama Pomorskog zakonika ja mislim u velikom djelu i omogućili u prvom redu našim brodarima. Kad govorimo o Zakonu o lučkim kapetanijama onda treba reći da je ono što je ministar također u svom uvodnom izlaganju rekao, to je da je zakon donesen 1997. g. ali organizacija nadzora plovidbe, sigurnosti plovidbe pomorskog dobra već je u Hrvatskoj, kako je to već i spomenuto, uspostavljeno organizirano kroz državna tijela, državne službe više od 244 g. što ukazuje na tu tradiciju Hrvatske kao pomorske države jer malo država u svijetu se može pohvaliti takvim kontinuitetom obavljanja, praćenja plovidbe sigurnosti, plovidbe na moru kao što to može Hrvatska, da ne kažem da je 18. st. praktički obilježeno izgradnjom svih važnijih objekata sigurnosti plovidbe, svih gotovo ili vrlo velike većine svjetionika koji su praktično omogućili sigurniju plovidbu u Jadrankom moru i doprinijeli punom kudikamo manjem broju pomorskih tragedija i nesreća u odnosu na stanje koje bi bilo da nismo pristupili takvoj izgradnji objekata sigurnosti plovidbe.

Po meni je ovo bolje rješenje dakle da kada govorimo o lučkim kapetanijama, da onda sve kapetanije budu definirane njihovo postupanje, njihov djelokrug rada, da bude definirano jednim zakonom što je ovdje slučaj, dakle vraćamo se na taj prvotni sustav gdje kada govorimo o lučkim kapetanijama, podrazumijevamo i 8 lučkih kapetanija, od Rijeke, Senja, Zadra, Šibenika, Splita, Ploča, Dubrovnika i podrazumijevamo 4 kapetanije, lučke kapetanije na rijekama, to su vukovarska, osječka, slavonsko-brodska i sisačka. I jasno što je ne manje važno, ta rasprostranjenost, ispostava lučkih kapetanija na način da ih je duž našeg Jadrana ima 71 ispostava i plus jedna ispostava na unutarnjim vodama. Ono što je dobro i što pozdravljam, a to je da se konačno definira nadležnost pojedine lučke kapetanije. Mi danas nemamo granice niti jedinica lokalne samouprave niti definirane granice jedinica područne odnosno regionalne samouprave a to je županija na moru i često puta ta situacija zna dovoditi do određenih problema u funkcioniranju kako jedinica lokalne tako i područne samouprave u prvom redu kada govorimo o koncesioniranju pomorskog dobra pa pozdravljam tu činjenicu da sada ovim zakonom mi propisujemo ustvari nadležnost pojedine lučke kapetanije. Kada govorimo o tome, onda evo, igrom slučaja je ministarstvo upravo ispustilo na prostoru lučke kapetanije Dubrovnik, moju općinu pa bih evo zamolio da se do idućeg čitanja u nadležnosti lučke kapetanije Dubrovnik, definira pomorsko dobro tako da more koje pripada odnosno unutarnje morske vode koje su u sustavu općine Blato, to je evo jedna mala omaška ali da bi zakon bio u cijelosti onda točan, precizan da bi popisao sve jedinice lokalne samouprave koje su na moru, onda evo zamolio bi da se do drugog čitanja i ta situacija definira. Malo ljudi zna što je ustvari posao lučke kapetanije a lučka kapetanija je prevažna za funkcioniranje pomorskog prometa, za koncesioniranje pomorskog dobra, za praćenje sigurnosti pomorskog prometa, za održavanje reda na pomorskom dobru. Bez lučke kapetanije ne bi turističke sezone bile ovakve kakve jesu, bez angažmana lučke kapetanije. Da ne govorim što lučka kapetanija znači za život pomorca.

Mi smo mijenjajući Pomorski zakonik, definirali novu ulogu kapetanija kada smo i rekli da praktično one su preuzele dio poslova koje za druge radnike, druge zaposlenike u Hrvatskoj radi mirovinski sustav, sustav Zavoda za zapošljavanje, to je praktično na moru za pomorce lučka kapetanija i time je ogromna uloga lučkih kapetanija ne samo za tih 15 000 pomoraca koji su u međunarodnoj plovidbi nego i za 5 ili 6000 pomoraca koji plove na brodovima pod domaćom zastavom i koji su u nacionalnoj plovidbi.

S jedne strane lučku kapetaniju, koja je područna ispostava organizacija ministarstva čija je uprava da sigurnost provedbeno nadležno tijelo u čijemu je sastavu lučka kapetanija, s druge strane lučke uprave, koje su javne ustanove, bile u vlasništvu RH, bilo u vlasništvu županija, ali koje upravljaju točno određenim prostorom, koji im je Vlada dodijelila odlukom utvrđivanja lučkog područja.

Dakle, mi ovim zakonom sada kada definiramo područje lučke kapetanije, mi ne definiramo i područje lučke uprave. Mi ne govorimo da je lučka uprava gubi svoju nadležnost nad određenim prostorom, ako mijenjamo nadležnost lučke kapetanije, pa se može dogoditi da pojedina lučka uprava ima prostor u jednoj županiji, ali nadzor nad održavanje tog i praćenje reda na tom lučkom području država lučka uprava, koja dolazi, lučka kapetanija koja dolazi iz druge županije. Dakle, takvih će primjera biti, pogotovo tamo gdje se isprepleće nadležnost, s jedne strane, pomorske kapetanije, a s druge strane lučke uprave, koja jest na lukama unutarnje plovidbe, odnosno, na unutarnjim plovnim putevima, odnosno, na rijekama. Ono što sam svakako htio još posebno izdvojiti, a to je značaj koje jesu u postupku ulaska RH u punopravno članstvo EU učinile lučke kapetanije. To vjerojatno je iz uprave za sigurnost plovidbe, to je vjerojatno malom broju naših sugrađana poznato, ali i jedna od pretpostavki ulaska RH, u punopravno članstvo EU. Bilo je sređivanje hrvatske pomorske administracije s jedne strane, usklađivanje našeg pomorskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, u dijelu koja se odnosi na pomorstvo, ali s treće strane, bila je jedna vrlo konkretna velika obveza pri hrvatskom podmorskom administracijom, ali i pred hrvatskim brodarima, a to je da hrvatska zastava, koju vi u brodove Hrvatske, u vlasništvu hrvatskih brodara, godinama bilo ili, a bilo isključeno ne samo one pomorske administracije i jake pomorske države, čiji su brodari sređeni i čiji pomorci su završili od određene škole i imaju uvjete da mogu zadovoljiti zahtjevne kriterije, tzv. pariškoga memoranduma, koji su učinile sve pomorske države svijeta i o ovisnosti o kvaliteti brodova, kvaliteti pomoraca, te su države bile postavljene od bijele do crne zastave. Kada smo ušli u pregovore za ulazak Hrvatske u punopravno članstvo, naša je zastava bila na sivoj listi, što nam je na određeni način bila jedna od prepreka ulaska Hrvatske u punopravno članstvo EU i u tom procesu kroz svega 3-4 g. uspjeli smo i novim pomorskim zakonikom definirati i omogućiti hrvatskim brodarima obnovu svoje flote, putem našim inspektora koji su ocjenjivali kvalitetu naše flote, trgovačke flote, koji su ocjenjivali sposobnost hrvatskih pomoraca. Morali smo tu flotu i te pomorce izdrilati, do te mjere, da njihov, da naš brod, kada uplovi u London, odnosno, kada uplovi u Amsterdam, kada uplovi u Hamburg, kada uplovi bilo koju luku i kada ga povjeravaju inspektori tih država, da zadovolji sve najveće kriterije, kako bismo se mogli podignuti na bijelu listu. To je bio vrlo zahtjevan posao i za upravo za sigurnost plovidbe i za naše inspektore lučkih kapetanija, a da ne govorim za naše brodare. Mi danas jesmo na bijeloj listi kada govorimo i o sposobnosti pomoraca i o kvaliteti naših brodova i time nas se legitimira, kao dobru, kvalitetnu pomorsku državu, što možemo zahvaliti velikoj mjeri, djelatnicima uprave za sigurnost plovidbe u ministarstvu i s druge strane, možemo zahvaliti djelatnicima lučkih kapetanija, u prvom redu, inspektorima za sigurnost plovidbe. Evo u tom smislu ja vjerujem da će ovaj zakon, doista omogućiti još kvalitetniji rad lučkih kapetanija, da se poboljšati što je najmanje važnost status zaposlenika lučkih kapetanija u smislu radnog vremena i njihove dostupnosti svim korisnicima usluga lučke kapetanije. Da će se popuniti cjelokupno predviđeno sistematizacijom, predviđeno sistematizacijom radnih mjesta u samim kompanijama, da će na taj način onda i te kapetanije, ispuniti svoju svrhu kako na moru tako i na rijekama.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pred nama je Prijedlog Zakona o lučkim kapetanija, kao što je i prethodno bilo i rečeno. Riječ je o zakonu i z '97. g. Ja sam išla malo tražiti neke druge zakone, koji su tako stari, pa me zanimalo da li postoji nešto što još imamo na snazi tako dugovječno, da nije bilo nekakvih izmjena i dopuna, pa nisam baš nešto uspjela naći, što govori u prilog tome, da je bio zakon koji je u principu funkcionirao. Iako u te proteklih, 20-tak g. su se neke stvari promijenile i zasigurno je već to osnov, da se napravi novi zakon i da se na novi način to regulira. Između ostalog, kao što i obrazloženju je rečeno, a i ministar je to spomenuo, dakle ono što mi imamo, mi imamo iz 1774. g. iz doba kada je RH bila u sastavu jedne druge države, dakle, imamo u kontinuitet Austrijskog državnog proglasa u pomorstvu i određene tradicije koje idu iz tog vremena. U međuvremenu od kada je ovaj zakon na snazi, su se desile i niz drugih propisa, desile su se niz drugih problema koje su se pojavili i zasigurno to je jedan od razloga zašto se ministarstvo ne samo odlučilo, nego zato što je jednostavno i shvatilo da je došlo vrijeme da nekako regulativu iz svojih oblasti riješi i da regulira sve ono što je u međuvremenu bio problem, gdje nisu mogli temeljem zakona dati odgovarajuće odgovore, prvenstveno to mislim na teme koje su vezane iz aspekta zaštite okoliša i zaštite prirode. Tu je niz regulativa koje je bilo, niz regulativa vezana uz onečišćenje mora, uz havarije, uz izvlačenje, podrtina, izvlačenje potonulih brodova. Stoga u tom smislu apsolutno je bilo logično da dođe do ovakvog jednog propisa, odnosno, ovakvog jednog zakona. Mi u Klubu GLAS-a i HSU-a, ćemo podržati ovaj zakon iz jednostavnog razloga, uvijek kada govorimo o zakonima, nekako ih dijelimo u nekoliko grupa. Jedna, ovaj zakon spada u onu grupu tehničkih gdje zapravo rješavate tehničke probleme, usklađujete se s zemljama iz okruženja, usklađujete se s direktivama i obvezama koje trebate imati vezane uz direktive EU, ali usklađujete se i uz stvarne probleme koje imate, iz jednostavnog razloga, život i svijet nije stao i ima niz problema na koje je trebalo odgovoriti. I zbog toga je taj zakon tehnički dosta korektno napravljen i definiran. Dolazimo tu do nečeg, neće biti ja vjerujem rijetko koji zakon, gdje nećemo otvoriti problem ljudi i problem onih koji trebaju raditi pojedini posao. Ja sam ne slučajno pitala ministra u njegovom izlaganju, koliko ima inspektora i tada mi je odgovorio, da ima 25 od toga ih je 5 inspektora, koji su inspektori na pomorskom dobru, ovi ostali su drugi. Vi jednostavno se nalazite u situaciji, kada vam zemlja i kada je u smislu gospodarstva se pokaže da postoji nekakav ili napredak ili iskorak ili novi poslovi, onda imate slučaj da u državnu upravu ne možete zaposliti kvalitetan kadara iz jednostavnog razloga, što ih ne možete na adekvatan način platiti, a onda kada sve ide dolje onda nemate potrebe zapošljavanja. Tako da ono što imamo, situacija je sljedeće, imati ćemo s jedne strane jedan pristojan, ja bi tako rekla, zakon, koji će odgovoriti vremenu, koji će reći kako se treba nešto regulirati i onda će imati stvarno stanje na terenu. A stvarno stanje na terenu će biti drugačije, nećemo imati dovoljno ljudi koji će raditi taj posao. Nećemo imati dovoljno ljudi koji će imati sve uvijete i sve elemente da ih radi. Zbog toga mislim, da u dijelu koje propisujete određene uvijete za djelatnike, to je tamo negdje pri zadnjim glavama, malo razmislite i to sam na Odboru zakonodavstva rekla, dakle, mi imamo tu jednu sklonost da budemo jako strogi i da propisujemo vrlo stroge uvijete. I onda nam se u stvarnom životu kada imamo zakone i kada dođemo s tim strogim uvjetima, desi da nemamo ljudi, da nemamo ljudi koji to mogu ispuniti. I onda se dovodimo posljedično u situaciju, da onda imamo nekakva polurješenja, da netko u polurješenju nešto radi. Stoga, budući taj zakon je između ostalog naš odbor je prošao prije ljetne stanke, sada je prvo čitanja, dakle, između prvog i drugog čitanja. Najdobronamjerniji savjet je, ajmo probati, ipak imati propise, koji kada stupe na snagu ćemo ih moći korektno provoditi. I dajte tu glavu koja govori o uvjetima koje treba imati, malo razgovarajte, pozovite na radni sastanak, kolege s terena i malo na radnom sastanku vidite, da li to u ovom trenutku je u stanju možemo ispuniti, da li smo u stanju dobiti ljude koji to mogu raditi? Jer ako niste u stanju dobiti ljude koji mogu raditi, danas imate manjak ljudi, danas imate problem, lučke kapetanije izlaze van, na sve moguće havarije, na sve moguće pozive i to je nešto s čim mi možemo apsolutno reći da Hrvatska to odrađuje kako treba. Uobičajene su vam one situacije i one stvari kada vam netko na luftiću krene u osvajanje hrvatskih otoka, vi zapravo dižete sve i izlazite van. Gospodin Butković je porijeklom iz dijela našeg priobalja, gdje ja imam vikendicu, gdje svako ljeto, dakle, onaj dio ispod Velebita, Novi Vinodolski, svako ljeto, netko krene u osvajanje Krka ili mu se čini, ili krene put Vrbnika, jer mu se čini, da mu je Vrbnik vrlo blizu, onda kada krene negdje zaustavi. Svi dobro znamo kada s Velebita krene bura, ako vam je lijepi dan, otvori se u času, lučke kapetanije dobro rade svoj posao i to treba reći, ali taj posao je odgovoran i zahtjevan. Pitanje je, dakle, one slike, koju mi imamo iz djetinjstva i slikovnica, kada nam se uvijek tog kapetana pokazuje, kao gospodina u pristojnim godinama sa sijedom bradom i sijedom,, kosom, to je naša stvarnost, naši lučki kapetani su glavninom takvi. Dakle, mi moramo zapošljavati nove ljude, moramo, dakle, mladim ljudima omogućivati kada završe pomorske škole, kada steknu iskustvo i na stranim brodovima i sve ostalo da se vrate i da rade tu. I stoga ova glava koja je, dakle, imate cijelo poglavalja, koja govori o zapošljavanja i uvjetima, zbog dobrobit nas svih, zbog te jedne tradicija lučkih kapetanija koje su dobro, gdje mi dobro, dakle, oni dobro rade svoj posao, dajte do drugog čitanja, jedan napor, koji nadam se da neće biti nešto specijalno zahtjevan, razgovarajte malo s njima. Ja sam to čitala kolegama koji su bili na odboru sam ih malo upozoravala, meni se čini da je to dosta strogo i da je to dosta ograničavajuće. Dajte vidite, nemojte donijeti da se donese zakon, samo zato što se netko tvrdoglavi i da onda nećete imati koga zaposliti. Nama se već sada dešava da imamo lučke kapetanije bez odgovarajuće radne snage, vi to dobro znate. A kad je njihovo djelovanje u pitanju, onda je uvijek posljedica za pravo, da se bazično spašava ljudski život, a onda i sva moguća dobra i u tom pogledu, predlažem da do drugog čitanja se napravi napor, u tom dijelu se dopuni ovaj zakon, u prvom čitanju, obzirom da je riječ o jednom korektnom zakonu, zakon koji rješava problematiku koji je, mi iz Kluba GLAS-a i HSU-a ćemo ga podržati.

Hvala potpredsjedniče. Odmah na početku da kažem da će klub SDP-a podržati ovaj zakon jer u suštini možemo reći da se radi o jednom dobrom i tehnički korektnom zakonu i ukoliko se bude u cijelosti provodio, možemo stvarno očekivati unaprjeđenje sa aspekta sigurnosti plovidbe te traganje i spašavanje ljudskih života na moru te intervencije kod iznenadnog onečišćenog mora. Također u ovom zakonu kao što ste i dobro odradili to u svom poslu, bilo je bitno utvrditi teritorijalno ustrojstvo i organizaciju rada lučkih kapetanija a to ste i na ovaj način postigli. Osim teritorijalnog ustroja, također, a o tome smo govorili na samoj sjednici nadležnog odbora, da je cilj zakona bio i podizanje kvalitete javnih usluga koje građanima i gospodarskim subjektima pružaju lučke kapetanije i ostale službe sigurnosti plovidbe. Na samoj sjednici je također ukazan i jedan loš primjer koji se događa u primjeni aktualnog zakona koji evo, i vi ste sami konstatirali da nije mijenjan više od 20 g., odnosi se na samu nadležnost definiranu zakonom u kojemu je pokazala da je često neefikasna usluga građanima i subjektima gospodarskim zbog toga što često za rješavanje svojih zahtjeva nisu ljudi odlazili u najbližu lučku kapetaniju nego u nadležnu lučku kapetaniju koja je u nekim slučajevima bila udaljena i 500 km. Također ovim zakonom jasno ste definirali poslove odnosno sigurnosti plovidbe nadzora pomorskog dobra uređuju se pravne obaveze i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju svojih poslova. I da ja evo ne oduzimam dragocjeno vrijeme a ni ne ponavljam opsežne rasprave vas kao ministra, a i oboje kolega, podsjetit ću, klub SDP-a podržati će zakon i vjerujem da ćemo u idućim godinama biti dinamičniji, ne čekati više od 20 g. da bi loš zakon promijenili. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Pero Ćosić, izvolite.

Ovim prijedlogom zakona konačno se želi na kvalitetan način urediti teritorijalno ustrojstvo i organizacija rada lučkih kapetanija, utvrditi poslove sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te način organizacije njihovog obavljanja kao i inspekcijske ovlasti i druga pitanja važnih za rad lučkih kapetanija. Sustav lučkih kapetanija na prostorima RH, čuli smo postoji u kontinuitetu od davne 1774. g. a važeći Zakon o lučkim kapetanijama donesen je 1997. g. Budući da od stupanja na snagu 1997. g. nije mijenjan niti nadopunjavan, u pojedinim svojim odredbama nije više usklađen sa ostalim pozitivno pravnim propisima kojima se uređuje ustrojstvo državne uprave u RH što je dovodilo do niza problema u njegovoj primjeni i provedbi. Naime Zakon o plovidbi lukama unutarnjih voda ovaj zakon je donesen 2007. g. a zadnje izmjene su bile 2014. g. Ovim zakonom su urešena pitanja ustroja rada lučkih kapetanija unutarnje plovidbe kao područnih jedinica ministarstva nadležnih za poslove unutarnje plovidbe. Stupanje na snagu ovog zakona znači razvojne su funkcije sigurnosti plovidbe na moru, funkcija sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama pa je stoga dosadašnja primjena Zakon o lučkim kapetanijama i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda izazivala niz problema kako u provedbi tako i u primjeni ovih propisa. Važeći Zakon o lučkim kapetanijama samo djelomično određuje teritorijalnu nadležnost pomorskih lučkih kapetanija budući da je definirana nadležnost lučkih kapetanija na prostoru unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora, zaštićeno ekološko ribolovnog pojasa i epikontinentalnog pojasa RH. To predstavlja veliki problem u provedbi propisanih ovlasti dočim u isto vrijeme Zakon o plovidbi lukama unutarnjih voda uređuje područja nadležnosti lučkih kapetanija unutarnjih voda na način kojim je otežana provedba provedbenih propisa. Tako npr. područja teritorijalne nadležnosti pojedinih lučkih kapetanija unutarnjih voda obuhvaćaju područja više županija pa tako i neke županije u kojima su sjedišta pomorskih lučkih kapetanija. Ovakvo definiranje nadležnosti imaju za posljedicu neefikasnu uslugu kako prema građanima tako i prema zainteresiranim gospodarskim subjektima u RH zbog toga što za rješavanje svojih zahtjeva nisu odlazili u najbližu lučku kapetaniju nego u nadležnu lučku kapetaniju, tako u ovom materijalima se vidi da vlasnik čamca na Neretvi morao je prijaviti plovidbenu nesreću Lučkoj kapetaniji Sisak a ne najbližoj pomorskoj kapetaniji. Prijedlogom ovog zakona, Lučkoj kapetaniji Sisak smanjena je nadležnost tako da gubi područja općine Plitvička jezera iz Ličko-senjske županije te područja NP Krka iz Šibensko-kninske županije kao i sva ostala nespomenuta područja unutarnjih voda, znači jezero Vrana i sve one druge nadležnosti koje je imala ta kapetanija na unutarnjim vodama. Ostaje im nadležnost za vodni put rijeke Save od kilometra i 469 riječnog kilometra, taj podatak nije točan, to je 475 kilometar, reći ću poslije zbog čega. To je ušće velikog struga do granice sa Republikom Slovenijom i rijeke Kupe, područje unutarnjih voda Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije. Smatram da je dobro što se ovim zakonom predlaže ponovni na jedinstven način organiziranje i osuvremenjavanje djelovanja države uprave vezano uz sustav sigurnosti plovidbe u cjelovitosti i jedinstven sustav sigurnosti plovidbe na cijelom teritoriju RH. To što su izvršene potrebne prilagodbe u organizaciji rada lučkih kapetanija u okviru općih propisa u radu s ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje javnih usluga, građana zainteresiranih gospodarskim subjektima, to je dobro, međutim, ovo će neminovno povući i odnosno, implicira na to da će se trebati promijeniti i Zakon o lučkim upravama, o kojim je kolega Branko govorio, ako se to ništa ne mijenja, onda sadašnji Zakon o plovidbi lukama unutarnje plovidbe poistovjećuje. Znači nadležno lučke kapetanije, lučke uprave, po tom zakonu su isti teritorij, tako da evo, lučka uprava Sisak, tim će izgubiti svoju nadležnosti recimo na Plitvičkim jezerima, koje su po meni, jednako udaljene od lučke uprave Senj i s tim gubi svoje prihode pa evo, godinama je ona tu ulagala i ne znam u ostale objekte, da se malo o tome vodi račune, kako ta uprava praktičko ne bi trebala više ni postojati, znamo kakav je plovni put na rijeci Savi, pogotovo na ovom uzvodnom dijelu. Također, ovim prijedlogom zakona, nedvojbeno će se utvrditi sveobuhvatne granice administrativno teritorijalne nadležnosti lučkih kapetanija na kopunu, na morskom prostoru unutarnjih morskih vodu, teritorijalnih mora i epikontinentalnog pojasa u RH s ciljem postizanja veće učinkovitosti u radu cijele službe u provedbi propisa iz propisa sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata i plovnih objekata unutarnje plovidbe. … [[Govornik se ne razumije.]] ovdje preložio da se prilikom izrade konačnog prijedloga zakona, predlagatelj ima u vidu da izvrši korekciju u čl. 13. u cijelu kojim se utvrđuje nadležnost za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe za lučku kapetaniju Slavonski Brod, to je točka 17. U ovom prijedlogu zakona, navedeno je da je lučka kapetanija Slavonski Brod ima svoje teritorijalne ovlasti, između ostalog nadležna za obavljanje poslova sigurnosne plovidbe za vodni put rijeke Save od riječnog kilometra 207 Račinovci, do riječnog kilometra 469 ušće Velikog Struga.

Navedeni krivi podaci su vjerojatno preuzeti iz ovog važećeg zakona o plovidbi lukama na unutarnjim vodama, gdje u čl. 204. gdje se to definira, to je napravljen lapsus, a u istom tom zakonu čl. 105. gdje se određuje plovni put ispravno su navedene te stacionaže, pa evo, to se odražava znači na onu početnu stacionažu i teritorijalno ustrojstvu lučke kapetanije Sisak. Podržavam rješenje kojim se službe sigurnosti, pomorske i u nutarnje plovidbe, ponovno organiziraju jedinstveni sustav sigurnosti plovidbe, sastavljen od svih lučkih kapetanija, službe traganja i spašavanje na more, te službi za upravljanje pomorskim i riječnim prometom, čime se postiže sveobuhvatno integriranja sustava pomorskih lučkih kapetanija i lučkih kapetanija unutarnjih plovidbe. I ovim zakonom je također definiran da se nacionalna središnjica za usklađivanje, traganje i spašavanje na moru, sa sjedištem u Rijeci, to je definiralo, međutim, ovim prijedlogom zakona, nije detaljnije uređeno traganje i spašavanje na unutarnjim vodama, znači na rijekama i jezerima. To je detaljnije urađeno Zakonom o plovidbi i lukama na unutarnjim vodama. Naime, ustrojena je u okviru agencije za plovne puteve nacionalna ris središnjica to je Riječki informacijski sustav koja prati i nadzire plovidbu na Savi, Dravi i Dunavu, nadležnost na eventualnim … [[Govornik se ne razumije.]] situacijama, po pitanju sigurnosti, odnosno, traganje i spašavanja preuzima nadležna lučka kapetanija, a ona i dalje angažira potrebne službe, da li gorsku službu spašavanja, policiju, županijske stožere.

Tako da mislim da može članci koji se tiču sigurnosti, onoliko koliko sam ja mogao provjeriti, mislim da su oni u redu. Na kraju, istaknuo bi da podržavam predloženi zakon, te molim da prilikom izrade konačnog prijedloga zakona, predlagatelj razmotri iznesene primjedbe i prijedloge. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Ćosić ja sam rekao i vi ste potvrdili i pohvalili činjenicu da se definira zakonom na teritoriji i područje pojedine lučke kapetanije, odnosno, njena nadležnost. Iz ovog što ste vi rekli, iščitava se da lučka uprava Sisak, ima određene prihode temeljem pružanja usluga … [[Govornik se ne razumije.]] ili lučke pristojbe, ja sad ne znam točno na Plitvičkim jezerima, a da sada te prihode praktično gubi, zbog toga što nadležnost nad Plitvičkim jezerima preuzima lučka kapetanija Senj, dakle, tu se ništa ne mijenja.

Po tome se tu ništa nije promijenilo jer ovaj zakon ne ulazi u nadležnost na bilo koji način umanjuje nadležnost i poslove same lučke uprave Sisak.

Znači mijenjaju se teritorija, a lučka u prava po tom zakonu gubi taj teritorij, jer ona funkcionira po tom zakonu o unutarnjoj plovidbi. Može biti, normalno, da može doći da kažem dekonstrukciji nadležnosti i lučkih uprava, slažem se, ali evo, trebalo je voditi računa, da neke lučke uprave, koje tamo gospodare, godinama i teritorijalno nisu ništa dalje od toga, da ne izgube i da kažem svoje prihode, kod tog treba voditi računa. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre, kolegice i kolege. Želim i ja nekoliko riječi o Zakonu o lučkoj kapetaniji, u prvom čitanju. S obzirom da dolazim iz lokalne samouprave koja je na moru, a znamo što, ministar je bio gradonačelnik jednog grada na moru, s poznatom ispostavom, još poznatijim kapetanom i znamo što nam znači lučka kapetanija i zašto se čelnici lokalnih samouprava bore da imaju na svom prostoru lučku kapetaniju pogotovo ako želi biti dobra turistička destinacija, koja može pružiti sve usluge, turistima, posebno nautičarima, onima koji vole ploviti, a naravno, imati koristi od toga i domicilno stanovništvo.

Zašto lučka kapetanija nama jeste važna? Mi na moru prilikom koncesijoniranja, trebamo lučke kapetane, trebamo njihova znanja, da onda, onog trenutka kada nešto napravimo i izdamo određena rješenja, da imamo nekoga tko to može nadzirati. I dobro je što ste uveli sada, ovo da netko kao ovlašteni službenik, tijekom pregleda pomorskog dobra, može usmeno, odmah, zaustaviti radove, znači usmenim rješenjima, iako je to malo upitno kako je to usmeno rješenje, ali povuci traku, zaveži, stavi žig i zaustavi daljnje uništavanje pomorskog dobra. Mislim da je to jako dobro. Da imao dobru odredbu, u kojem bez pisanog naloga, neposrednog nadređenog službenika upućujete na traganje i spašavanje najbližeg ili najboljeg ili onog koji može obraditi traganje i spašavanje, a onda se rješava papirologija, što je isto jako važno. I ovo da je u svakom trenutku lučki kapetan, ovlašten da može pregledati sve na pomorskom dobru. Zaista, mi na pomorskom dobru, u toku godine imamo puno događaja, koja ne možemo kontrolirati, kao načelnici, gradonačelnici i svaki poziv prema lučkom kapetanu, po meni bi trebao biti, neke vrste izvršnosti. Međutim, moram reći da nemamo uvijek takvu reakciju. Lučka kapetanija ima puno posla, pogotovo danas, registracija brodova, oprema, pregledi, itd. zadovoljavanje svih uvjeta, ali u trenutku, znači kada nam krene turistička sezona, jednostavno nemaju ekipiranost, da bi mogli funkcionirati na više razina. Znači uredski posao i posao na moru i posao nadgledanja svih prijavljenih nepravilnosti na pomorskom dobru. To jednostavno moramo reći i zato je dobro da ako ovaj zakon to omogući, da se što prije pronađu, a mislim da ima mladih školovanih ljudi, koji mogu zadovoljiti uvjete, da se popune ovih 100-njak radnih mjesta u lučkim kapetanija. To je jedan problem. Drugi je problem, što mi želimo, kažem uvijek imati ispostavu lučke kapetanije, a nemamo riješene odnose u smislu prostora unutar kojeg oni rade. Znači, mnogi prostori su u najmovima, ili su na raspolaganju, dani od strane lokalne samouprave i do kraja nikad riješeni odnosi, na koji način da to riješe. Mislim da bi trebao biti zadatak središnje države da te prostore ima u svom vlasništvu, sve i jednog. Kakve jesu da jesu da se obnavljaju ili da budu bolje, ili da se kupuju novi, ali da budu riješeni.

A mislim da možemo to rješavati i na svim drugim prostorima, s time da se planiraju sredstva, da se te stvari zaista riješe. Jer svi kažu, kada te pogledaju i dođe lučki kapetan, kada malo zatrubi, približi mi se, to je vlast na moru, to poštovanje, prema njemu je nešto što se stvaralo desetljećima i mislim da ti ljudi zaslužuju, kao i policija koja također ima svoje nadležnosti, maksimum su porta središnje države i mislim da će imati, ne samo kroz ovaj zakon, nego i vas kao vodećih ljudi, ovog ministarstva, da im se ti statusi riješe, da ne budemo samo formalni i da navedemo što je njihova obveza, vidimo da je ona 24 satna. Da jednostavno, pokušamo do slijedećeg ljeta biti bolji možda nego što je to bilo od ove godine. Znači na vrijeme natječaji, da na vrijeme imamo one sezonske djelatnike, da nam se ne ponavljaju natječaji kroz cijelu godinu, ne, znam, pa ne dobijemo nikoga, ne. Jer moramo priznati da radimo naplatu i da je ovo jedna isplativa služba. Znači ona u državni proračun, donosi novce i to nisu mali novci, to su zaista veliki iznosi i isplati se ulagati od strane države u ovakvu jednu službu i njihov status, njihov izgled, njihov prostor u kojem rade i brod. Ne znam kako stojimo s brodovima, ali mislim da postoji potreba da možda za obnavljanja jednog djela brodova lučkih kapetana, barem ono što sam ja vidio na prostoru mog otoka ali da zaista ti ljudi osjete kao što smo išli sada jednom sustavu Domovinske sigurnosti koji je zaista sada već i prepoznatljiv, koji je pokazao svoje rezultate u toku ove godine u cijelosti, posebno u ljeti znači gdje imamo prostor, gdje je uređena vojska, gdje se uređuje pitanje policija, da i lučka kapetanija dobije jedan status, da zaista ti ljudi budu potpomognuti od središnje države uz pomoć ovog zakona ali kažem, još više i sredstava koja bih trebali platiti da bi oni ostvarili dobru svoju namjeru ili svoju ulogu. Zato evo, još jedanput podržavam ovaj zakon i nadam se da ćemo ga vrlo brzo ne samo ovaj, nego i onaj slijedeći koji bi trebao riješiti pitanje pomorskog dobra i upravljanje lukama, također imati vrlo brzo na raspravi kako bi na vrijeme mogli pripremati sezonu 2019. g. i dočekati je još bolje nego što je to bilo do sada. Ja bi se malo referirala na onaj dio uvodno kad ste govorili o nadzoru pomorskog dobra i na usmenom rješenju. Pomorsko dobro je nešto što zaista moramo štititi i ono što imamo prilike vidjeti i što smo imali prilike vidjeti jedanput kad nastaje devastacija, nastaje devastacija odmah. Ako se uđu u postupak, a svi znamo kako taj postupak ide, pa se vrati ured, pa onda izda rješenje, pa onda nema kom dostaviti to rješenje jer ovog nema, prošla baba s kolačima kako bi se reklo u kraju iz kojeg ja dolazim. Zbog toga se mi jednostavno u propisima ako želim biti operativni ćemo morati uvoditi u određenim slučajevima zaista to usmeno rješenje jer je to jedini način na koji se može zaista promptno govoriti odnosno promptno raditi.

Uvažena kolegice, zato sam i rekao da mi se to posebno sviđa zato jer mislim da lučki kapetan već sada ima dovoljno autoriteta kad se pojavi bilo gdje na pomorskom dobru, bilo da on kontrolira da li je ležaljka na mjestu gdje treba biti ili netko radi nešto neovlašteno, da može usmeno reći svoje rješenje i napraviti posao, zaustaviti nešto ako je loše, pa ćemo pisati ili dogovarati se, kako ćemo zapisati ili napisati nešto ali neka se zaustavi ono što se radilo jer jednostavno ljudi danas zaista ne prežu od svakakvih aktivnosti na pomorskom dobru a lučka kapetanija je po našim zakonima, jedina koja to može na neki način zaustaviti. Lokalne samouprave nažalost kad smo kod pomorskog dobra, imaju određene mogućnosti ali nisu utemeljene puno više na zakonu nego što to može lučka kapetanija, zato su važne i zato ih kažem, podržavam, i ovaj zakon. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabra, uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo postoje zakone koji izazivaju jednodušnu ocjenu o kvaliteti u ovoj sabornici, bez obzira da li se radi o vladajućima ili oporbi, ovo je dakle jedan zakon tako da u svojoj kratkoj raspravi rekao bih da ovaj zakon na kvalitetan način sigurno doprinosi većoj sigurnosti plovidbe, traganje i spašavanje ljudskih života na moru te posebno što je značajno za naš Jadran, intervencija kod iznenadnog onečišćavanja mora. Važno je također što on nam omogućava jednostavnije zapošljavanje pomoraca brodaraca na kopnu nakon prestanka plovidbene službe i ono što želim posebno naglasiti i zbog čega sam se najviše javio za riječ, da bolje regulira rad tijekom turističke sezone pa je je možda ovo prilika da ovdje iz hrvatske sabornice zahvalimo se svim lučkim kapetanijama, svim zaposlenima u lučkim kapetanijama na ogromnom poslu koji su odradili ovo ljeto kada je na vrhuncu turističke sezone bilo i oko 60 000 plovila na našem Jadranu. Ono što želim skrenuti pažnju na jedan članak, a to je članak 33. gospodine ministre, obzirom da nedavno ministar uprave gospodin Kuščević je govorio o tome da ćemo smanjiti broj državnih dužnosnika i da će svi ravnatelji uprave biti u statusu službenika, u članku 33. evo prijedloga piše da upravom upravlja ravnatelj sa statusom državnog dužnosnika nadležnog za sigurnost plovidbe kojeg imenuje i razrješuje Vlada RH na prijedlog ministra, tako da se taj članak više onda ne uklapa u taj prijedlog kako ga najavljuje gospodin Kuščević gdje ravnatelji uprava neće biti dužnosnici nego državni službenici, pa samo vidite da li je to potrebno korigirati ili nije.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle čast mi je upoznati vas sa onim što Vlada ima za potrebno, prije nego vi počnete raspravljati o Zakonu o prekršajima. Direktna su posljedica reforme pravosudnog sustava koja se provodi kroz postojeću reorganizaciju mreže prvostupanjskih sudova u RH i odgovarajuće izmjene Zakona o sudovima u istom vremenskom okviru, zajedno s izmjenama zakona o područjima i sjedištima sudova te zakona o državnom sudbenom vijeću. Ciljevi koji će se postići jesu omogućavanje spajanja općinskih i prekršajnih sudova, unapređenje sustava upravljanja sudovima te obavljanja poslova sudske i pravosudne uprave. Spajanje općinskih i prekršajnih sudova provest će se na način da prekršajni sudovi kao posebna vrsta više neće postojati pa zbog organizacijskog spajanja prekršajnih sudova s općinskim sudovima treba odgovarajuće uskladiti, odnosno prilagoditi tekst važećeg prekršajnog zakona što se ovim izmjenama čini. Predmetno spajanje općinskih i prekršajnih sudova polazi od činjenice da je zadnjih godina značajno smanjen priljev prekršajnih predmeta. Broj neriješenih prekršajnih predmeta na kraju 2015. iznosio je 69 500, na kraju 2016. 56 500, a na kraju 2017. godine iznosio je 40 737 pa je time … [[Govornik se ne razumije.]] došlo i do značajnog smanjenja opterećenosti sudaca prekršajnih sudova. Značajan pad priljeva prekršajnih predmeta, nakon izmjena mjerodavnog prekršajnog zakonodavstva pokazao je neperspektivnost daljnjeg zadržavanja posebnog ustroja prekršajnih sudova čijim će spajanjem s općinskim sudovima biti omogućeno racionalnije korištenje sudaca i službeničkih potencijala. Spajanje općinskih i prekršajnih sudova osigurat će se optimalno korištenje kadrova na sudovima, a prekršajni sudovi bi postali odjeli unutar općinskih sudova te bi se višak sudaca mogao s prekršajnog predmeta preusmjeriti u druge grane sudovanja u kojima postoji deficit kadrova i gdje je opterećenje znatno veće. Prema tome, glavni razlog donošenja ovog zakona o izmjenama i dopunama prekršajnog zakona jest spajanje općinskih i prekršajnih sudova i rekao bih tehnička prilagodba teksta prekršajnog zakona koja će omogućiti funkcionalno spajanje, odnosno nesmetanu primjenu prekršajnog zakona u takvim uvjetima. Uz to, izmijenjeno je nekoliko odredbi radi daljnje harmonizacije sa zakonom o kaznenom postupku u pogledu odlučivanja i prava na naknadu troškova postupka i u pogledu granica ispitivanja prvostupanjske presude. Ova vrsta harmonizacije sada se posebno pokazuje opravdanom u uvjetima prestanka postojanja prekršajnih sudova kao zasebne vrste sudova i prenošenja nadležnosti prekršajnog sudovanja na općinsku razinu. Osim navedenog, ovim izmjenama i dopunama prekršajnog zakona otklonjeni su neki nomotehnički nedostaci u članku 13. razrješenje odredbi radi otklanjanja nerazumijevanja primjene u praksi članaka 17, 18 i 19 i ispravljene očigledne greške u pisanju u tekstu važećeg zakona o prekršajima, primjerice se navodi članak 24. Želi li član, a imamo jednu, oprostite, imamo jednu repliku. Gospodin Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Ovu repliku bi trebalo više tumačiti kao ispravak netočnog navoda i nadam se da se će uvaženi gospodin državni tajnik složiti samnom i kada bude davao odgovor prihvatiti ovo što ću reći. Dakle niste u potpunosti bili točni kada ste rekli da se ovime ukidaju prekršajni sudovi i spajaju budući, ako promatramo zakon vidimo da se i nadalje govori o općinskom prekršajnom sudu u Splitu, o općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu i visokom prekršajnom sudu tako da vas molim da korigirate i da budemo potpuno precizni pa kažemo da se ovime spaja većina prekršajnih sudova, a ona dva najveća koja imaju gro predmeta, barem po onome kako ja čitam zakon i nadalje ostaju. To spajanje i to nazivlje je promijenjeno u drugim zakonima, dakle mi ovdje prilagođavamo toj činjenici Zakon o prekršajima, a vi ste u pravu dakle, ali nije bilo potrebe od ovih izmjena govorit o tome jer je to govoreno u paketu zakona koji su već usvojeni. … [[Upadica se ne čuje.]] Popravit ćemo ako Hvala lijepa. Sada, želi li netko iz izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Zlatko Hasanbegović, Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, izgleda da smo si suđeni međusobno, trajno. Ova novela prekršajnog zakona dio je onoga što već dugi niz desetljeća nazivamo reformom pravosuđa, pojmom pretvorenim u tek jednu od hrvatskih političkih i društvenih floskula, a što mnogi pravnici, kako pravni teoretičari, tako i pravni praktičari nazivaju poplavom palijativnih, u pravilu slabo domišljenih, nerazrađenih i neusklađenih mjera koje imaju višestruke negativne posljedice, a u pravni sustav unose nesigurnost. Zbog bezbrojnih zakonskih novela na svakom se koraku može čuti da, primjerice izmjene kaznenog zakona, vode mrtvu trku s izmjenama ovršnog zakona pa i iskusnim pravnicima na samome početku ozbiljan napor utvrditi koji se zakon, koja zakonska redakcija uopće primjenjuje da bi tek nakon toga mogli, počeli razmišljati kako se taj zakon primjenjuje. Iz tih razloga lako je zamisliti kako je onda prosječnom građaninu koji nije pravnik i koji bi i u složenim situacijama htio postupiti sukladno Zakonu, bilo kao ovlaštenik nekoga prava, bilo kao obveznik u najširem smislu riječi, ali ne zna kojega propisa se treba držati. Onog od prošlog mjeseca, onog iz proljeća ili onog iz lanjske jeseni. Tužaljka zbog prečestih zakonskih izmjena nije dakle neka teorijska lamentacija nego problem koji se reflektira na cijeli život. Napose onaj gospodarski potičući poslovnu nelojalnost, kulturu neplaćanja i slabeći ono što nazivamo moralom hrvatskog društva. Nažalost, kao i drugdje, mi se i ovdje pouzdajemo u kozmetičke mjere misleći da će spajanje prekršajnih s općinskim sudovima dovesti do popravljanja teškog stanja u pravosuđu i pojeftinjenju sudskih postupaka. Tako se mislilo i prije nekoliko godina kada se ukidanjem većine općinskih sudova i njihovim pretvaranjem u stalne službe omogućilo da se primjerice, spor između stanovnika Krka i Punta na otoku Krku u kojem stranke zastupaju odvjetnice iz grada Krka, ne vodi u Krku nego u Delnicama. Tamo je valjda čak i iz Punta bliže i jeftinije doći nego u Krk. U kontekstu ovog zakonskog prijedloga, bojimo se da će se nešto slično dogoditi i sada. U numeričkom će se smislu naravno povećati broj sudaca općinskih sudova koji danas visoko iznad europskog prosjeka, ali ni brojnost sudaca, pa ni brzina sudovanja koliko god ona bila važna, a doista jest iznimno važna, ne smiju biti ključno mjerilo u reformi pravosuđa. Na prvo mjesto treba staviti kakvoću sudovanja, kakvoća sudovanja je ključni čimbenik smanjenja broja sudskih spisa, baš kao što je ona ključni čimbenik pravne sigurnosti, a to onda znači i važan element gospodarskog i kulturnog napretka. Suci prekršajnih sudova čiju stručnost uopće ne želimo dovoditi u pitanje, sudili su u prekršajnim predmetima, pa im nedostaje i znanja i iskustva za sudovanje u drugim granama prava. Nerealno je očekivati da će se i najvrsniji među njima lako i brzo snaći jer bez ikakve dodatne izobrazbe i prijelaznog razdoblja će se naći u situaciji u kojoj bi se našao primjerice vrstan kardiolog u oftamološkoj ordinaciji ili obrnuto, kao što bi se takvi liječnici vježbali na pacjentima bez obzira na zdravstvene posljedice tih pokusa, tako će se ovi suci vježbati na strankama, njihovim pravima i obvezama kojima mnogima od njih to znači egzistenciju zapravo goli život. No, stječe se dojam da je predlagatelju to potpuno nebitno, teži se kratkoročnim učincima i jeftinim dojmovima, ne dubinskoj strukturnoj i korjenitoj reformi hrvatskog pravosuđa. Tako je uostalom, na svim drugim područjima javnog života u duhu činovničke filozofije gospodina Plenkovića, važna je tzv. stabilnost i tzv. rejting, budućnost i sudbina hrvatskoga naroda i njegove države ovu tehničku Vladu uopće ne zanimaju. Zato i u predloženoj zakonskoj noveli nalazimo površnosti i nedosljednosti. Tako primjerice iz predlagateljevih uvodnih napomena ocjena stanja itd. koje su usput kazano, pisane vrlo slabih Hrvatskim jezikom. Suštinski, priliv, osigurati će se itd., proizlazi da se sukladno izmjenama Zakona o sudovima ukidaju prekršajni sudovi koji postaju posebnim odjelima općinskih sudova. To se onda pretače u čl. 1. i 2. i 3. novele kojima se u čl. 82., 92. i 93. postojećega zakonskog teksta riječ prekršajni, odnosno sintagma prekršajni sud zamjenjuje riječima općinski odnosno općinski sud u odgovarajućim padežima. Međutim, kao što smo i čuli, to nije ni ispravo niti dosljedno jer u Zagrebu i Splitu ostaju postojati zasebni prekršajni sudovi. Oni se izrijekom spominju u čl. 4. novele odnosno u budućem 94. Prekršajnog zakona. Njihovo će postojanje, dakle biti u koliziji s novom redakcijom članka 82., 92. i 93., pa to treba ispraviti na vrijeme. Nedosljednost se nastavlja i u čl. 5. novele prema kojem bi budući čl. 95. Prekršajnog zakona predviđao da visoki prekršajni sud odlučuje između ostaloga, o žalbama općinskih sudova u prekršajnim predmetima. Međutim, općinski prekršajni sud u Zagrebu i općinski prekršajni sud u Splitu neće biti sudovi opće nadležnosti, dakle općinski sudovi koji sude u pojedinim vrstama predmeta, građanskim, kaznenim, prekršajnim, nego će biti posebni sudovi. Zato i njih iz razloga pravne sigurnosti treba izrijekom spomenuti u čl. 5. To treba provesti i u idućim zakonskim člancima, ne ostavljajući sudskoj praksi da tumači kako opća formula u sudovima opće nadležnosti obuhvaća i dva suda s posebnim nadležnosti. Na kraju tek potanko čl. 30. sadrži tzv. kosi padež, pa riječ predmeti treba zamijeniti riječju predmete. Klub Neovisni za Hrvatsku sukladno izrečenom u postupak će uputiti predmetne amandmane, a od predlagatelja očekujemo njihovo prihvaćanje.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Evo, pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Prekršajnog zakona koji je donesen 2007. godine a stupio na snagu 1.1.2008. godine. Zakon je mijenjan dva puta, 2013. godine a te izmjene bile su reformskog karaktera i to zbog rasterećenja sudova, povećanja učinkovitosti izvršenja odluka odnosno naplate novčanih kazni, efikasnije prisilne naplate je pojednostavljenje i ubrzanje postupaka radi povećanja efikasnosti i kapaciteta sudova. Treće i četvrte izmjene Prekršajnog zakona iz 2015. godine bile su provedene zbog prenošenja obvezujućih akata EU u naše zakonodavstvo. Ove 5. izmjene direktna su posljedica kao što je rekao i državni tajnik reforme pravosudnog sustava koje smo ustvari izglasali u srpnju ove godine. Dakle cilj ovih izmjena je omogućavanje spajanja općinskih i prekršajnih sudova, unapređenje upravljanja sudovima te obavljanja poslova sudske i pravosudne uprave. Prekršajni sudovi ne bi bili više ustvari kao do sada samostalni pa ih treba, ustvari tu promjenu treba urediti samim prekršajnim zakonom. Spajanje općinskih i prekršajnih sudova polazi od činjenice da se što je utvrđeno analizom značajno smanjio priljev prekršajnih predmeta pa je na taj način smanjeno i opterećenje prekršajnih sudaca. Dakle moramo se svi složiti s time da ne bi bilo pravedno da suci na neki način imaju istu plaću a nisu jednako opterećeni predmetima. I zato smatram da je ustvari ova predložena izmjena dobra, da vodi racionalizaciji poslovanja a i efikasnosti. A s druge strane i pravednosti na način da bi suci trebali biti ravnomjerno opterećeni predmetima. Što se tiče ostalih promjena unutar ovog prijedloga postoji također izmjena nekoliko odredbi a radi usklađenja sa ZKP-om i to u pogledu odlučivanja prava na naknadu troškova postupka i u pogledu granica ispitivanja prvostupanjske presude. Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva i obzirom da ovaj prijedlog je ustvari dio ili možemo reći posljedica promjena koje su se dogodile, već ustvari izglasanim zakonima a dio su pravosudne reforme mi ćemo kao klub podržati i Izmjene prekršajnog zakona jer smatramo da će sve to zajedno doprinijeti efikasnosti sudova.

Izvolite.

Evo, čisto da malo razbijemo dosadu.

Naime, točno je da su prekršajni suci imali lakše ili niže kriterije za postati prekršajni sudac u odnosu na općinske suce i da će to doista ostaviti određene posljedice u kvaliteti donošenja presuda. Prema tome, drugo pitanje da nismo dosljedno odredili, odnosno da nismo u svim sferama imali iste kriterije i ostavili županijske sudove za drugostupanjske sudove nego ovdje imamo iskakanja, imamo Visoki prekršajni sud ili imamo Prekršajne sudove u Zagrebu i Splitu. Prema tome, nismo, ne postavljamo cijeli sustav jednoznačno. No, s obzirom da se ovo radi o prvom čitanju možda ima i dovoljno vremena da se neke stvari još i eventualno momotehničke greške isprave. Koristim priliku da, s obzirom da nije materija ovog zakona ali je materija po kojem će suci i sudovi iz ovog zakona suditi, da skrenem pažnju na jedan zakon koji smo naslijedili iz bivše države iz 1977., zadnja izmjena je bila 1994. godine, nedopustivo je da mi takav zakon imamo u našem zakonodavstvu. Radi se o Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, to je propust svih dosadašnjih Vlada. Mi u tom zakonu govorimo o kaznama u DM-ovima, u Deutche Mark-ama i njihove protuvrijednosti u kunama.

Dobro, nije bitno sad. Nećemo trošiti vrijeme na to. Kazne uopće ne odvraćaju, visine kazne ne odvraćaju prekršitelje od daljnjeg činjenja takvih prekršaja. Vi ako, s oproštenjem, netko pljune poslodavca, pardon, policajca u postupanju, dobit će kaznu od 100 eura, naravno ako ne dobije nešto po nosu, jel. Ali, dobit će kaznu od 100 eura, to je najveća zapriječena kazna. Pri tome, ako bude u pritvoru par sati to će mu se smanjiti za 300 kuna.

Dakle, ja očekujem da će Vlada RH, Ministarstvo pravosuđa možda do drugog čitanja nama ponuditi i izmjene dopune ili potpuno novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Ja znam zašto se otprilike to ne dira jer u sadržaju ovog Zakona su i prekršajne odredbe o isticanju nekih zabranjenih simbola. Očito da je to kamen smutnje zbog čega se nitko nije prihvatio izrade novog Zakona. Međutim, mi ni ne znamo koliko zbog takvih možda dnevno-političkih razloga činimo zlo svom društvu i ne djelujemo putem prekršajnih sudova na suzbijanje porasta prekršaja protiv javnog reda i mira.

Još da kažem što je neusklađeno u tom Zakonu. Neusklađena je visina i vrsta sankcija s odredbama prekršajnog zakona, nerazmjer između visine propisanih kazni i stupnja remećenja reda i društvene opasnosti pojedinih inkriminiranih radnji odnosno propisane razmjerno manje novčane kazne, propisuje najmanju novčanu kaznu u visini 50 DEM, 25,56 eura, oko 190 kuna, a najveću novčanu kaznu u visini od 350 DEM ili 178 eura odnosno 1340 kuna. Alternativno propisuje kaznu zatvora s gornjom granicom u trajanju do 30 dana, što gotovo da nitko nije koristio. Zakonski opisi prekršaja iz određenih odredbi preklapaju se sa zakonskim opisima prekršaja iz drugih zakona. Uglavnom, imamo neaktualnu terminologiju, u zakonskom tekstu koriste se primjerice zastarjeli termini državni organi, ugostiteljska organizacija, skupština općine, ne daje se definicija javnog mjesta, tako da je pred novi Zakon stavljen zadatak kvalitetnijeg utvrđivanja obilježja prekršaja odnosno zadatak da se uredi prekršaje protiv javnog reda. Dakle, još jednom ponavljam, smatramo da se ovim Zakonom ne rješava cijelo ovo područje, da je ovo samo segment koji uređuje gdje i kako će funkcionirati prekršajni sudovi sa ovom dilemom koja je i moj prethodnik odnosno kolega Hasanbegović izrekao i ništa ne rješava u području borbe protiv ajmo reći, povećanja prekršaja odnosno povećanja obima prekršaja koji će ovi sudovi morati suditi, konkretno govorim o prekršajima protiv javnog reda i mira jer oni su nedvosmisleno u većini predmet sudovanja na prekršajnim sudovima, a nemamo jasne odredbe i još jednom apeliram da ministarstvo priredi možda i prije drugog čitanja ovog Zakona i Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Bilo bi najbolje da to bude novi Zakon jer doista ovo je poprilično zastarjelo u svim segmentima. Za sada, još jednom ponavljam, Klub zastupnika GLAS i HSU biti će suzdržan kod donošenja ovog Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona. Treći govornik je gospodin Orsat Miljenić ispred Kluba zastupnika SDP-a. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče, pomoćnice, načelnice, lijepo vas pozdravljam, pogotovo kolegice, imaju prednost pred državnim tajnikom, je li. Dakle, prvo, nećemo podržati ovaj Prijedlog Zakona zato što ne mislimo da je dobar. Zašto nije dobar? Zato što iako podržavamo i mislimo da je potrebno provesti reformu prekršajnog sudovanja i mislimo da je ideja koju smo i sami zagovarali a to je ukidanje prekršajnih sudova apsolutno dobra i potrebna. Ovo ne možemo podržati zato što staje na pola puta i ne radi ništa. Samo će izazvati kaos u sustavu. Dakle mi s jedne strane šaljemo ovdje poruku da nam prekršajni sudovi ne trebaju, da ćemo ih ukinuti a onda ostavljamo dva najveća prekršajna suda i ostavljamo Visoki prekršajni sud.

Znači općinski sud će nadzirati županijski sud i VPS u nekim stvarima. U praksi neće nadzirati nitko. Dakle, ono zašto ne možemo biti zato što se staje na pola puta, nije se imalo hrabrosti ići do kraja. Ja stvarno ne vidim zašto ako se ukida prekršajni sud u Dubrovniku zašto nije ukinut u Splitu. Ako se ukida Prekršajni sud u Osijeku ili Rijeci zašto nije ukinut u Zagrebu?

Što će nam onda VPS? VPS je trebao postati odjel pri novom Visokom kaznenom sudu koji osnivate a vidim nije napravljeno ništa da bi se osnovao ali u teoriji postoji pa je mogao postati odjel tamo. Ili pri jednom od županijskih sudova. Ali onda bi mi mrežu činili logičnijom, činili bi je sustavnijom i ona bi bila propusnija upravo u odnosu na prekršaje. Ovako radimo jedan dualitet koji u praksi će izazvati kaos. I to nije dobro. I ja ne znam zašto niste napravili taj iskorak do kraja, stvarno ne znam.

Bili smo napadnuti ovdje u Saboru, ljudi su govorili popust, ne valja itd. Što je to? Pa jedno od najboljih rješenja što je dano. A imali smo hrabrosti napraviti taj iskorak i to napraviti u tom trenutku. I ja bih vas molio, razmotrite, prvo čitanje, ali nema razloga. Imajte hrabrosti, napravimo do kraja, suzimo taj pravosudni sustav. Pa ovo vam je, vi imate sad i sustav plaća. Vi zadržavate i sustav plaća gdje imate jednu plaću za VPS koja se razlikuje od drugih. Imate sustav plaća prekršajnih. Mislim, nema potrebe za tim. Ajmo to sve staviti na općinske, kao što ste krenuli i što podržavamo pa na općinskim nek' se onda razviju rangovi sudaca pa neka imaju ljudi koji su početnici, koji rade jednostavnije stvari će imati malo manju plaću pa će oni koji rade kompleksnije stvari i s više staža imati veću, pa će imati najveću, pa ćemo imati rangove na općinskim sudovima, pa će ljudi napredovati kroz to, imati će neku perspektivu. Neće kada uđu u sustav ostati cijeli život na istoj plaći, pa to vam je jedan od najvećih problema. Neće morati napredovati na viši sud da bi imali veću plaću. To bi bila recimo jedna stvar da ste skroz uklopili prekršajne u ovo, bilo bi vam lakše napraviti rangove i napraviti taj pomak. I zato kažem, načelno podržavam ali ajmo napraviti korak do kraja, korak polovičan. Mislim da će izazvati kaos i da neće dati nikakav doprinos kvaliteti nego upravo suprotno. Hvala lijepo. Imamo samo jednu raspravu, gospodina Peđe Grbina. Ja ću se nadovezati naravno na raspravu uvaženog kolege Miljenića i govoriti ću onoj reformi prekršajnog zakonodavstva koju smo napravili, odnosno započeli tamo negdje 2013. godine koja je prvo išla ka plaćanju prekršaja na licu mjesta a onda je produljeno ako se plati u jednom roku nakon počinjenja prekršaja. Ustavi u ovih 20-ak godina radi se o najuspješnijem potezu u hrvatskom pravosuđu koje je dovelo do najvećeg rasterećenja u jednoj grani pravosudnog djelovanja. Dakle doveli smo prvo do toga da su ljudi umjesto da ulaze u prekršajne postupke počeli plaćati kazne kada su počinili prekršaje. Što se onda događa? Kod onih koji nisu htjeli plaćati kaznu kako su sudovi bili rasterećeni mogli su voditi postupke kako treba i više nismo došli u opasnost od nastupanja zastare. Naravno, korigirali smo i zastaru na puno bolji način nego što je bila riješena do tada i sveli smo sustav prekršajnog sudovanja u nekakve normalne, normalne okvire. Ja sam više puta kada su nam dolazila izvješća predsjednika Vrhovnog suda ukazivao kako sljedeći korak treba biti otprilike ovaj u kojem se krenulo. A to je da se suci prekršajnih sudova koji su rasterećeni u svom radu zbog smanjenja opterećenja prekršajnih sudova lagano počinju prebacivati na rad na drugim predmetima na općinske sudove. I ja razgovaram sa kolegama i iz sudske vlasti i iz državnog odvjetništva i sa kolegama odvjetnicima kako će polako ići prema prebacivanju tih kolega sa prekršajnih predmeta na ono koliko je meni poznato uglavnom na kaznene predmete jer ako ste pratili izvješća o radu Vrhovnog suda sigurno ste primijetili da prvostupanjski kazneni predmeti na općinskim sudovima za razliku od većine, odnosno svih ostalih drugih predmeta bilježe jedan ozbiljan porast. Ali sada dolazimo do onoga što je rekao kolega Miljenić. Već godinama i u zemljišno-knjižnim predmetima i u kaznenim i u građanskim, ovršnim itd., gdje imamo najveći problem u hrvatskom pravosuđu? Zagreb i Split. I upravo tamo gdje bi prebacivanje tih sudaca možda imalo dugoročno najveći učinak na smanjenje opterećenja u kaznenom sudovanju jer naravno tamo gdje živi najviše ljudi ima i najviše kaznenih djela, to je potpuno normalna korelacija, upravo tu gdje bi nam to možda pomoglo mi zadržavamo ove sudove odvojenima. Ja sam potpuno svjestan da bi upravljanje jednim tako velikim sudom bilo teže ako se broj sudaca poveća, ali podsjetit ću vas da smo i u Zagrebu i u Splitu napravili podjele pa ako se ne varam imamo Split 1 i Split 2, da li griješim? Ali u Zagrebu imamo Zagreb sjever, imamo Zagreb jug, imamo Općinski radni sud u Zagrebu, imamo Općinski kazneni sud itd. zadržavamo općinski prekršajni, iako bi ujedinjenjem sa Općinskim kaznenim sudom mogli doći do toga da kako se smanjuje pritisak prekršajnih predmeta, a smanjivat će se što sudovi postaju ažurniji jer nitko se neće upustiti da umjesto da plati 500 kuna, plati sutra, prekosutra 1000 kuna plus još troškova 200, 300 kuna u postupku ako zna da mu zastara neće nastupiti. Znači što prekršajni sudovi budu ažurniji, to će gro njihovih predmeta postojati manji, ali će se desiti i nešto drugo o čemu mi nismo razmišljali i nismo govorili, a to je da će se oni iskusniji suci kaznenih predmeta na općinskim sudovima moći prebaciti da rade ozbiljnije prekršajne predmete. Ispričat ću vam jedan prekršajni predmet koji sam imao kao odvjetnik, radilo se o protupravnom rudarenju, znate li koji je iznos oduzimanja imovinske koristi bio predložen od strane državnog odvjetništva? 8 i pol milijuna kuna. i mi dolazimo u jednu sudnicu gdje je sudac proteklih nekoliko mjeseci radio kazne za krivo parkiranje, radio je kazne zbog nevezanja pojasa, brzine, nešto malo alkohola itd. i sad odjednom on ima protupravno rudarenje gdje treba vještačenje i sve ostalo, držao je predmet u ladici godinama, nastupila je zastara, mi smo klijenta oslobodili i naravno od države naplatili ogroman trošak. Zašto? Jer prekršajni sudac naprosto ne može imati iskustva za raditi takve predmete, a onda kad smo ujedinili kaznene i prekršajne, pogotovo u gradovima kao što su Split i Zagreb, onda možemo te ozbiljnije prekršajne predmete , a imamo tamo i protupravnu uporabu žigova i slično, što su nekad bili ako se sjećate, a mi koji smo malo davnije diplomirali se sjećamo, to su bili privremeni prijestupi pa su ih radili trgovački sudovi, imamo takve predmete koji isto rade prekršajci. Ti mu dolaziš sa povredom prava intelektualnog vlasništva nakon što je cijeli dan radio kriva parkiranja i brzine, ne ide. Dakle držim da je ovo bio dobar smjer, ali da smo stali korak prije cilja. I sad ću stati sa onime što je predmet ovog zakona, a otvorit ću jednu temu koja nažalost nije predmet ovih izmjena i dopuna zakona, ali je predmet prekršajnog zakonodavstva, odnosno je predmet prekršajnog zakona i držim da bi trebalo ići u tom smjeru. Znate li koju je kaznu platio? A znate li zašto? Jer se, kao što se kod nas za kaznena djela kazne određuju u dnevnim obrocima, a ne u fiksnim iznosima, u Finskoj i za prekršaj na taj način određuju kazne. Znači taj čovjek je kaznu platio u korelaciji sa svojom plaćom, koja je naravno, zato što je direktor Nokie, ogromna, i čovjek je morao platit preko 100 000 kuna za prekoračenje brzina. Znate li koliko bi u Hrvatskoj platio tu kaznu? 3000 kuna. 3000 kuna za nekoga tko ima plaću kao što imamo mi, u prosjeku 15 000 kuna i nekoga tko ima prosječnu Hrvatsku plaću od oko 6000 kuna nije isto i ne kažnjava nas isto. Još kad to spustimo na ono plaćanje odmah i sve ostale opcije koje imamo pa je neka prosječna kazna koja se izriče oko 1000 kuna, to je za ljude koji imaju veća primanja 500 kuna, to nije ništa. I oni će to platiti ovako i otići će dalje. Sjećate se svi one poznate Kerumove kad je uhvaćen u prebrzoj vožnji i kako je lakonski rekao da to njemu ionako ne predstavlja ništa. Zbog toga je moj prijedlog, vjerujem da možda za ovu sada izmjenu nema vremena, jer to zahtjeva jednu dublju analizu i zahtijeva ulazak u izmjene i drugih zakona, ali da krenemo prema tome da se i u prekršajnom zakonodavstvu po uzoru na kazneno zakonodavstvo novčane kazne, kada govorimo naravno o fizičkim osobama, jer kod trgovačkih društava se kazne mogu izreći i u odnosu na njihove prihode, sjetimo se one uredbe o GDPR-u kada smo je donosili gdje se može izreći i kazna u iznosu ako se ne varam 10% godišnjeg prihoda, znači na fizičke osobe primijenimo ono što imamo u kaznenom zakonodavstvu gdje su novčane kazne ipak u drugom planu u odnosu na sankcije, kao što su uvjetna osuda i kazna zatvora, primijenimo ono što imamo na pravne osobe i omogućimo situaciju da kada isti prekršaj naprave primjerice direktor, odnosno vlasnik Konzuma i radnik u tom Konzumu, ne moraju platiti istu kaznu. Iz prostog razloga što ista kazna u fiksnom novčanom iznosu za njih ne predstavlja isto opterećenje i naprosto neće ispuniti ono što je svrha kažnjavanja i u prekršajnom pravu isto kao što u kaznenom pravu, a to je da spriječimo da pojedinac ponovno počini djelo koje mu je stavljeno na teret, odnosno koje je napravio. Hvala. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grbin, dakle načelno se s vama slažem u ovom djelu kad vi govorite o visini prekršajne kazne koju bi trebali plaćati ljudi sukladno svojim primanjima, međutim vi ste nastupali s pozicije pravnika, ja ću sad nastupat s pozicije svih onih ljudi, evo iz područja s kojeg ja dolazim koji se bave, recimo koji su poduzetnici, koji često putuju, koji se voze automobilom. Znate kod mene do najbliže autoceste imate 100 kilometara i velika vam je vjerojatnost da ćete vi u prometu napraviti niz prometnih prekršaja na prometnici koja prolazi kroz naselja, koja sada puno ima i ovih, traktora i svega. I u tom smislu vaša intencija iako je dobra, ne bi jednako vrijedila za sve, nismo svi u ravnopravnom položaju, u odnosu na one koji imaju autocest4e, koji imaju samim time i manje prilike započinjati takvih prekršaja koji bi onda bili i sankcionirani. Odgovor gospodin Grbin. Poštovani kolega, činjenica je da Hrvatska po glavi st. ima jednu od najrazvijenijih mreža autocesta u razvijenom svijetu. Ako gledamo prema glavi stanovnika, smo među čini mi se 5 zemalja, ako gledamo po površini, zbog specifične konfiguracije terena možda nije toliko izraženo, ali i dalje imamo dosta razvijenu mrežu. Međutim, to ne može biti opravdanje, da netko ne poštuje prometne propise.

Nikakva brzina, nikakva žurba ne opravdava činjenicu, da takvim ponašanjem, dovodite čitav niz ljudskih života u opasnost.

Završnu riječ ima državni tajnik, gospodin Juro Martivnović. Poštovane zastupnice, zastupnici, imam potrebu kao predstavnik predlagatelja Vlade reći nekoliko stvari, nekoliko kratkih osvrta na ono što ste vi u dobrim namjerama sugerirali, radi se u prvom čitanju. Ja se nadam da će biti prilike, da se vaši dobri prijedlozi u onom trenutku kada to bude moguće uobliče u amandmane i da to eventualno prihvatimo, ukoliko naša radna skupina koja je ovo dugo izrađivala, trudila se i smatramo da je ovaj zahvat u Zakon o prekršajima bio neophodan, rekao sam zašto. Kada se u 2 g. smanji broj predmeta za 30000 a te sam podatke pročitao kada sam uvodno govorio, onda postoji potreba za reorganizacijom mreže, prekršajnih sudova. Dakle, bilo je govora ovdje u diskusiji uvaženog zastupnika Hasanbegovića, da se svakom izmjenom u biti stvara pravna nesigurnost što naravno, možemo na teoretskoj razini govoriti. Svaka promjena bilo kojeg propisa kod onih koji to primjenjuju, kod onih na koje se to primjenjuje može na stanovit način izazvat nekakav nemir u pogledu toga, gdje se njegova pravna pozicija može mijenjati, ali to nije razlog da mi ne mijenjamo zakone, kao što je poznato, mi smo izmijenili jako puno zakona, prilikom pripreme za ulazak u EU, nakon toga, naravno, da prihvaćajući pravne koncepte EU, mi moramo prilagođavati naše zakone i to radimo. To mi se u vašoj diskusiji činilo kao nekakvim pravnim argumentom i ja imam potrebu, kao pravnik to i reći. Ja bi se tu s vama mogao složiti, to je prekršajni zakon kojeg ja bih rekao, nažalost, to nije nikakvo opravdanje, s obzirom da govorim u ime Vlade to nije zakon kojeg izvorno uređujemo mi u Ministarstvu pravosuđa, ali slažem se s vama da to treba uvesti u jedan red i ako imamo takve kazne zapriječene u markama, da u svakom slučaju to ne bi smijalo tamo biti. I mi ćemo iz Ministarstva pravosuđa sigurno inicirati takvu izmjenu. Kolege Miljenić i Grbin, to su kolege pravnici, govorili su argumentirano, govorili su svoje promišljanja o tome. Ja moram reći da smo mi razmatrali sve moguće opcije, moram reći da smo stali na stajališta, postoje razlozi da se dakle, mreža prekršajnih sudova ugasi, da postoje prekršajni odjeli u općinskim sudovima, no stali smo na stajalište iako smo razmatrali i tu priču, da ne možemo to napraviti sa Prekršajnim sudom u Zagrebu, koji sada postaje Općinski prekršajni sud u Splitu, upravo iz onog razloga koji je kolega Grbin obrazlagao kao moguće razloge, a to je da bi to bili preglomazni sudovi, a smatrasmo da se sa glomaznim sustavima ne može operativno i kvalitetno upravljati. I to su bili naši razlozi. Što se tiče nekakvih strahova na koje kolega Miljenić govorite, dakle, da iz straha nismo išli do kraja. Mi smo išli do kraja. Mi smo smanjili broj sudova, time, što je opća društvena intencija, dakle, smanjio se broj prekršajnih spisa, mi te ljude sada prevodimo u općinske sudove i tamo ih možemo, kvalitetnije te sudske ali i birokratske i administrativne potencijale koristiti za učinkovitiji rado općinskih sudova. To je racionalizacija. Nikakav se nered ne uvodi u hijerarhijskom smislu, s obzirom da će visoki prekršajni sud rješavati biti će instancionalni sud u odnosu na prekršajne spise iz općinskih sudova, kao i u odnosu na općinski sud, Općinski prekršajni u Zadru i Općinski prekršajni u Splitu. Ja ne znam, kod koga bi to moglo izazvati bilokakav kaos.

To su stvari o kojima smo mi promišljali, sve su teme bile na našem stolu. Mi smo, ovo je naš kut promatranja, ovo je naš pogled na racionalizaciju mreže sudova i smanjuje se broj sudova, smanjuje se broj predsjednika, idemo na učinkovitost, u toj prekršajnoj sferi, ali i u općinskoj sferi, gdje će ovi suci moći biti korišteni za brže rješavanja zaostataka, koje svi znamo da ima u sudbenoj vlasti. Hvala lijepo.

Naime predsjednik sindikata policije je rekao da o kvaliteti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ovisi i sigurnost građana, dakle njihov osjećaj sigurnosti da znaju da će prekršaji biti sankcionirani a imamo 45 000 prekršitelja godišnje i negdje oko 32 000 pokrenutih prekršaja godišnje koji onda ovi sudovi moraju presuditi. Dakle, uvažen zastupniče Hrelja, dakle ja sam rekao, vi ste u pravu što što se rekli, kao da me niste čuli, dakle ja sam rekao da iako nositelj tog zakona je Ministarstvo unutarnjih poslova, mi ćemo iz Ministarstva pravosuđa pokušati inicirati to da se napravi izmjena da ne bude tako a mislim da je taj zakon na stolu i da se on vrti i da možda je u nekakvom zastoju ali Zakon o prekršaju javnog reda i mira je aktualan zakon koji je u izradi. Zaključujem raspravu.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja opet državni tajnik gospodin Juro Martinović, dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle pred vama je nacrt prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Ovim se zakonom uređuju uvjeti i postupak prijema vježbenika u pravosudna tijela, trajanje i program vježbeničke prakse, uvjeti i postupak prijavljivanja te program, način polaganja i vrednovanja pravosudnog ispita. Ovim se prijedlogom zakona u većoj mjeri zadržava koncept važećeg zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima uz izmjenu pojedinih zakonskih rješenja radi otklona utvrđenih nedostataka u primjeni, potrebe unaprjeđenja pojedinih rješenja ali i usklađenja s propisima koji su stupili na snagu nakon donošenja ovog zakona. U području vježbeništva u pravosudnim tijelima ovim je prijedlogom zakona omogućeno obavljanje vježbeništva u upravim sudovima koji su ustanovljeni nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Prijedlogom zakona izostavljen je katalog precizno određenih radnji koje vježbenici u pravosudnim tijelima mogu poduzimati a kako bi se omogućilo što cjelovitije stručno obrazovanje vježbenika. Radi potrebe osiguranja stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita što širem krugu osoba uslijed ograničenih mogućnosti zapošljavanja vježbenika u pravosudnim tijelima, uvodi se stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita u trajanju od 18 mj. ranije poznato kao volontiranje sukladno Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu dakle zakon iz '90-te godine koji je imao institut volontiranja. Kod pristupa i polaganja pravosudnog ispita, utvrđeni nedostaci važećih zakonskih rješenja namjeravaju se otkloniti propisivanje istovrsnog obveznog prethodnog stručnog obrazovanja svih kandidata koji pristupaju polaganju pravosudnog ispita u pravosudnoj akademiji u trajanju od 60 sati te propisivanjem alternativnog uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita za pravnike zaposlene izvan pravosudnih tijela, dakle izvan odvjetništva i javnog bilježništva najmanje 2 g. rada u pravim poslovima uz obavljenu praksu u sudu i obvezno stručno obrazovanje u pravosudnoj akademiji ili dakle, alternativa najmanje 3 g. rada na pravim poslovima uz obvezno stručno obrazovanje u pravosudnoj akademiji bez obveza obavljanja prakse u sudovima. Ovim se prijedlogom zakona detaljnije razrađuju i rad ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita kroz propisivanje obveze održavanja sastanka povjerenstva i razradu instituta izuzeća članova povjerenstva. Prijedlogom se smislenije uređuju predmeti na usmenom djelu ispita uz jačanje zastupljenosti i važnosti prava EU-a izdvajanjem u poseban predmet. Prijedlogom se uvodi i mogućnost polaganja popravnog ispita iz jednog predmeta te priznaje položenog pisanog djela ispita kod pristupanja ponovnog polaganju ispita s ciljem olakšanja polaganja ovog ispita. Hvala lijepa. A, imamo dvije replike, prva replika gospodin Vučetić. Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam predstavnike Vlade. Ovo je iznimno vrijedan prijedlog zakona, osobito ovaj članak 21. kojim je predviđen institut izuzeća člana povjerenstva na usmenom ispitu ukoliko se radi o osobama koje su bile u nekakvim poslovnim ili intelektualnim odnosima ukoliko se radi o rodbinskim vezama. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je to što nam ovaj institut izuzeća ne bi smio biti minimalan trag kojim se mi borimo protiv nepotističkih veza u pravosuđu. Primjerice grad iz kojeg ja dolazim, Zadar, na našem sudu, to je ujedno sud ali to je ujedno i prava jedna struktura emocionalno rodbinskih odnosa. Trebalo bi voditi računa o tome da kad ulazimo u sud da ulazimo i da se susrećemo sa zakonom a ne da se susrećemo institucionalnim, emocionalnim odnosima kojima u pravosuđu ne bi trebalo biti mjesto. Vrlo kratko, dakle [[Upadica Radin: Ili sve možete na kraju, kako hoćete.]] Evo, s obzirom da je to bilo, ja se mogu reći slažem sa vama, dakle ono za što se ja kao čovjek, kao pravnik zalažem a to je jačanje institucija svih razina u RH, dakle to je ono što će nam donijeti boljitak i kvalitetu.

Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Pohvalno je što, evo nakon 10-ak godina uklanjate određene dijelove ovoga zakona i nedostatke koje ste primijetili u praksi i pohvalni su i uvođenje stručne prakse i mogućnost popravnog ispita i priznanje položenog ispita kod pristupanja ponovnog polaganju samoga, cjelokupnog ispita. No i u ovom prijedlogu ste naveli i jedan dio koji me onako zaintrigirao a stoji ovako: „Predlaže se blaže vrednovanje pisanog dijela ispita. Pa me zanima na što se taj dio odnosi s obzirom da je mladim vježbenicima koji izlaze na pravosudni ispit upravo ovaj dio nekako najzanimljiviji zbog diskrecijskog prava ispitivača odnosno ljudi koji tumače njihovo pisanje presude?

Otvaram raspravu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćnice, zastupnice i zastupnici. Na samom početku kao okvir rasprave u ime kluba Neovisni za Hrvatsku istaknuo bih da predloženi zakonski tekst Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu bez sumnje predstavlja poboljšicu u odnosu na postojeće stanje.

Sam predlagatelj navodi da su do sada … [[Govornik se ne razumije.]] zakonske odredbe, neprecizne i nedovoljno jasne. Dakle navodim kod pristupa i polaganja pravosudnog ispita važećim zakonskim rješenjima neodgovarajuće uređenima smatraju se prvenstveno pitanja i onda dakle taksativno navodi niz razloga. To samo znači da i u novome zakonu treba izbjeći pojavljivanje bilo kakvih nejasnoća te krajnje ograničiti prostor za arbitriranje napose za arbitriranje po nejasnim, konfuznim i nerazvidnim mjerilima. K tome svaka rasčlandba zakonskog prijedloga mora poći od samog naziva i svrhe zakona. Riječ je o vježbenicima u pravosudnim tijelima i o pravosudnome ispitu. Dakle, o pravnim praktičarima, o ljudima koji se spremaju za praktičnu primjenu zakona i drugih propisa a ne o znanstvenoj izobrazbi, izobrazbi za znanstvena zvanja. Zato u zakonu u svakom njegovom dijelu glavnu ulogu i središnje mjesto moraju imati pravni praktičari. Na to je prije nepuna dva desetljeća upozorio i Ustavni sud u povodu ako se sjećate prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti novele Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojom novelom je svim pravnicima s položenim pravosudnim ispitima bilo dano pravo da koriste naslov doktor prava pisan iza imena i inicijator toga ustavno sudskog postupka i sam ustavni sud su s pravom zaključili da Ministarstvo pravosuđa pred kojim se kako je tada bilo polaže pravosudni ispit. Nije znanstvena ustanova pa ne može podjeljivati znanstvena zvanja i akademske stupnjeve. Dakle, međutim, usprkos tom logičnom i zakonitom zaključku idućih godina je zametnut proces u kojem je znanstvena zajednica preuzela dominaciju u nečemu što nije područje znanstvenog djelovanja pa su mahom pod utjecajem nekolicine profesora zagrebačkog Pravnog fakulteta koji su se po običaju dobro honorirani bili blizu vlasti, neki su je i sami obnašali, više od desetljeća i po, među ispitivačima dominirali sveučilišni nastavnici. Dakle radilo se možda o ostvarivanju društvenog utjecaja, možda o honorarima zapravo kombinaciji obaju tih razloga. Posljedice takvog stanja prepričavaju se i u obliku anegdota. Ljudima koji se spremaju za praktičku primjenu prava postavljana su posve suvišna i izrazito teorijska pitanja o različitim pravnim teorijama i doktrinama. A upamćeno je i da su kandidati morali polagati poznavanje jednog od temeljnih pravnih propisa, Zakona o kaznenom postupku iako je u tom trenutku Ustavni sud već bio, stavio taj zakon izvan snage pa je svatko znao da se on nikada i nigdje neće primjenjivati. Pravni praktičar nikad ne bi posegnuo za takvom glupošću jer želi da ga zastupa i da mu sudi pravnik koji znade primijeniti propis a ne pravnik koji će isprazno teoretizirati o pitanjima koja predstavljaju pravnu povijest. No, sveučilišni nastavnici koji su sudjelovali u njegovoj izradbi pretpostavili su svoju golemu taštinu potrebama hrvatskoga pravosuđa pa su smatrali da je iznimno važno propitati kandidate o tome kako su svladali neustavni zakonski tekst. Zato primjerice, konkretno čl. 20. dakle, u njega bi se mogao unijeti novi drugi stavak koji bi mogao glasiti, članovi ispitnog povjerenstva su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom koji su suci, državni odvjetnici, odvjetnici ili javni bilježnici, te imaju najmanje 15 godina radnog iskustva u pravosuđu, a predloženi članak 20., st. 3. bi se mogao potpuno pobrisati da dosadašnje ovo rješenje iz st. 2. postane st. 3. I dakle, zaključno nekoliko dodatnih konkretnih primjedaba i prijedloga. U čl. 7., st. 3. govori se o primanju vježbenika u pravosudna tijela, pa se navodi da pri bodovanju 10% bodova nosi razgovor, 50% ocjene s fakulteta i 40% rezultati provjere znanja. Smatramo da razgovor ne smije nositi više od 5%, čime bi postupak izbora odnosno primanja bio objektivniji i razvidniji. Dok je u čl. 21., st. 4. predviđena sankcija za prekršitelja norme, u čl. 21., st. 5. nije takav slučaj, nije propisana sankcija niti za kandidate niti za ispitivača koji ne prijavi ostale okolnosti koje dovode u pitanje njegovu nepristranost. Ne vidimo razlog za takvu neujednačenost i držimo da i ovdje iz razloga pravne sigurnosti i jednakosti građana treba propisati iste sankcije. U čl. 22., dakle ono što se ovdje kolokvijalno naziva isplata beriva ili honorara općenito slaba točka hrvatskoga društva. Smatramo da je nepotrebno ministra dovoditi u napast i da Sabor treba opisno u odnosu na prosječnu plaću ili neki sličan način odrediti visinu tih naknada uzimajući pri tome u obzir i društvovne tj. socijalne razloge.

Bilo je naime situacija u današnjem sustavu polaganja da jedan ispitivač dade kandidatu 7 od mogućih 10 bodova, drugi npr. 2 od 10, pa kandidat pada na ispitu ne znajući od kud tolika razlika u bodovanju. Iz predložene formulacije članka 29., st. 5. nije jasno kad kandidat dobiva podatak o broju bodova pisanog dijela ispita niti je jasno kad i kako dobiva podatak da na pisanom dijelu ispita nije tj. prošao je. Formulacija prije usmenog ispita nije dostatno jasna i ne uzima u obzir činjenicu da nisu svi kandidati iz Zagreba, pa u nejednak položaj dovodi kandidata npr. iz Konavala koji dolazi polagat usmeni dio ispita pa prije njega doznaje možda da nije uopće prošao na pismenom. Zato treba propisati da kandidat obavijest o rezultatima pismenog dijela ispita dobiva i poštom ili se oni objavljuju na odgovarajućoj zaštićenoj mrežnoj stranici najkasnije 3 ili 4 tjedna prije usmenog ispita kako bi se kandidatu omogućila priprema usmenog dijela, organizacija putovanja u Zagreb i slično.

Oni moraju imati bar toliko znanja koliko ih ima kandidat. Tim više što kandidat polaže sve skupine predmeta, ispitivač ispituje samo jednu, pa se ne bi smio ponavljati anegdotalni slučaj jednog profesora zagrebačkog pravnog fakulteta koja je kandidate ispitivao, držeći pred sobom otvoreni zakonski tekst. Na taj način naime, ispitivač bi mogao biti bilo koji nepravnik, povjesničar, inženjer strojarstva i brodogradnje ili liječnik. U čl. 31., st. 1. propisano je da ispitno povjerenstvo ima 6 članova, dakle paran broj, a odluke donosi većinom glasova s tim da nitko ne može biti suzdržan. Osim što to nije logično niti pravično, potrebito je precizirati odnos ili se takve većine i na odluku o prolazu na usmenom ispitu jer u javnoj raspravi Ministarstvo tvrdi da se ta odluka donosi suglasnošću svih članova ispitnog povjerenstva. Treba primijetiti da je bodovanje pisanog dijela opisano jasno i precizno, dok se to ne može reći za bodovanje usmenog dijela ispita. Dakle, čl. 33., st. 4. po našem sudu također bi trebalo preformulirati budući da on opetuje ... [[Govornik se ne razumije.]] uređenje, on otvara mogućnost da kandidat prođe i pismeni i usmeni dio ispita s minimalnim brojem bodova, da u konačnici ipak padne na ispitu jer zbroj minimalnih prolaznih bodova kumulirano ne prelazi 56. Dakle konkretno, može se primjeri proći pismeni i usmeni, a ipak pasti jer kumulativno nije ostvareno 56 bodova. Za prolaz su potrebne dvije od tri prolazne pisane radnje. Svaka ima 5 bodova, za prolaz su potrebna 3 boda. Ima 6 usmenih ispita, 5 ispita nose po 15 bodova, a jedan ispit nosi 10 bodova. Za prolaz svakog usmenog treba ostvariti minimalno 5 bodova. Dakle, minimum za prolaz pisanog dijela je 6 bodova, minumum za prolaz usmenog je 30 bodova. To je sve skupa 36 od 100 tako da je u neku ruku logično da to nije položen ispit, možda bi bilo dobro to uredit na način da takav ishod ne znači potpuni pad na ispitu, nego da se ide na popravni iz tri najlošija usmena ispita pa se onda mora ostvarit 56 bodova ili možda ostavit ovakav sustav, ali broj bodova spustit na 51 ili spustiti na 51 uz mogućnost da se na dva najlošija usmena ide na popravni. Dakle zaključno, u članku 33. trebalo bi kao stavak 5 iz razloga pravne sigurnosti izričito propisati predstavlja li odluka rješenje kojim se utvrđuje ostvareni broj bodova upravni akt ili ne predstavlja. Smatramo da nije i ne bi smjela biti upravni akt jer bi se u protivnom provocirao velik broj upravnih sporova te otvorio put da Upravni sud u konačnici podjeljuje svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

Hvala vama. Ispred Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Ante Bačić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnice, načelnice, poštovane kolegice i kolege. U samom uvodu prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i samom pravosudnom ispitu i onom što nam je državni tajnik na početku u uvodu rekao, znači ovim zakonom uređuje se uvjet za prijem vježbenika u pravosudna tijela, trajanje i … [[Govornik se ne razumije.]] vježbeničke prakse te provođenje same stručne obuke za odvjetničke i javno bilježničke vježbenike te pravnike sa završenim odgovarajućim stupnjem pravnog studija koji namjeravaju pristupiti polaganju znači pravosudnog ispita i sam postupak prijavljivanja programa ispita, način polaganja, vrednovanje istog i ostaloga. Same izmjene, tj. zakon je stupio još na snagu 1. siječnja 2009. godine, znači upravo u ovom periodu od nekakvih 8, 9 godina idealno je vrijeme da se vidi svi nedostaci koji su utvrđeni u samoj praksi, normalno da se uskladi i sa drugim propisima koji su doneseni u ovom periodu od skoro desetljeće. Bitne stavke koje treba naglasiti vezano za ovaj prijedlog zakona u području samog vježbeništva u pravosudnim tijelima potrebno je omogućiti obavljanje vježbeništva u upravnim sudovima te obvezu vježbenika prijavljenih u druge sudove i druga državna odvjetništva da provode određeno vrijeme svoje vježbeničke prakse u upravnim sudovima. Još jedna izmjena i naglasak je radi potreba osiguranja stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita širem krugu osoba uslijed ograničenih mogućnosti zapošljavanja vježbenika, uvodi se i to famozno stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za pristupanje polaganju ovom ispitu u trajanju od 18 mjeseci. Poznato i kao volontiranje te propisivanje istovrsnog obveznog prethodnog stručnog obrazovanja svih kandidata preko same pravosudne akademije. Što se tiče propisivanja alternativnih uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita isto bi ovim prijedlogom zakona uređeno, znači sve osobe, tj. svi pravnici izvan pravosudnih tijela odvjetništva i javnog bilježništva koje uvjete moraju ispuniti vezano i za samu prakse, ali i godine rada u pravnim službama da bi izašli na obrazovanje u pravosudnu akademiju i poslije na sami pravosudni ispit. Što se tiče samog postupka i izgleda usmenog ispita, bitan je naglasak jačanja zastupljenosti i važnosti prava EU kao šestoga predmeta na usmenom ispitu, ali mislim da valja definitivno naglasiti kako i samo javno savjetovanje ovoga prijedloga zakona sama udruga odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori dala je niz prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog zakona još prije samog javnog savjetovanja. Neki prijedlozi su usvojeni, drugo ministarstvo još nije uvrstilo u ovaj prijedlog zakona, ali mislim da su izrazito važni i da definitivno trebamo skreniti pozornost na njih i da trebamo pozdraviti upravo uključenje zainteresiranih skupina, posebice udruga koje predstavljaju osobe i pravnike kojima je ovo od izrazito i veoma bitnog značaja da se uključuju još u ranoj fazi izrade zakona i davaju svoje komentare. Što se tiče tih samih komentara znamo i svi imamo neko, tko je polagao pravosudni ispit znamo koliko je to stresno razdoblje za svakoga mladoga pravnika, koliko može izazvati i samih problema i nekakvih nuspojava i koliko je olakšavajuće kada se i sam položi tako da je dobro da nakon 8, 9 godina krećemo upravo sa ovakvim prijedlogom koji će definitivno olakšati polaganje ovako teškoga ispita, ali normalno ima i malih prilika da se možda još i poboljša ovaj prijedlog i da možda još i na neki način definitivno olakšamo našim kolegama pravnicima da lakše i brže prođu pravosudni ispit i da imaju u konačnici i malo lijepa sjećanja na isti. Kako se neću javljat u pojedinačnoj raspravi pa ću spomenuti nekoliko prijedloga i od same udruge i svojih koje eto ne bi bilo loše da malo promislimo i prokomentiramo. Definitivno bi trebalo razmisliti o uračunavanju već odrađenog staža osoba koje su bili u odvjetništvu i prekinili to, prešli poslije na fakultete u državnu službu da ne kreću sa samim uvjetima ispočetka. U djelu članka 17. možda bi se trebalo uvažiti primjedba vezano za povećanje broja sati stručnog obrazovanja na akademiji, uzeti u obzir, da i sama odvjetnička komora, ima i svoju akademiju koju treba iskoristiti, u obliku edukacije, izlaska na sami pravosudni ispit. U čl. 30. nije sporno da se dodaje 6 predmet i da se jača ova europska dimenzija i da se jača sam ispit i sami dodatak iz europskog prava. Ali, trebamo i tu naglasiti da u ovom trenutku, sa 5 predmeta, sami pravosudni ispit zna trajati i po 4-5 sati, uvođenjem 6 bi možda još dodatno i dodalo stresa kandidatima i potrajalo bi vjerojatno usmeni ispit možda i do 7-8 sati, pa bi tu definitivno sa nekakve tehničke strane, trebalo ministarstvo, zajedno sa kolegama koji budu u ispitnim komisijama, malo porazgovarati i vidjeti da se djelomično skrati taj proces, ne da se izbaci sami predmet, ali da se vidi kako najbolje i u najkraćem roku, bez dodatnih problema i stresova odraditi taj usmeni ispit. U samom članku 20. mislim da je stavak 6. naznačeno je ovaj redoviti, tj. sastanak ministra i ispitnog povjerenstva, koji je ovdje u prijedlogu jedanput godišnje, možda se povećava i na 2 puta. Upravo radi učestale promjene ispitne materije, ali i radi dogovora oko koordiniranosti i same ujednačenosti prakse procesa ispitivanja, što mislim da je izrazito bitno i najgora stvar kada dvoje kandidata izađu i imaju drugačije kriterije i drugačije mjerila prilikom pravosudnog ispita od pojedinih kolega ispitivača. Što se tiče čl. 27. regulacije samog pismenog ispita, prijedlog je još dodatni bio upravo prije samoga savjetovanja, da s te tri radnje, ispitanik, tj. vježbenik bira treću radnju, iz možda, radno, upravnog ili trgovačkog prava, onako po onome, preferencama, u kojima je odradio vježbeništvo, što bi isto uvelike olakšalo sami izlazak na ispit. Te u čl. 30. gdje se regulira, kada nastupa, tj. kada će biti usmeni dio ispita, stoji, gdje bi se trebalo uvrstiti, da najkasnije, dva mjeseca, od samog pismenog dijela, bude i usmeni ispit. Što se tiče čl. 31. i podijeljenog broja glasova, što smo čuli i ranije, u ovoj raspravi, definitivno, treba ići in favore, kolegama mladim pravnicima, iako je podijeljen broj glasova, trebalo bi uvrstiti, da definitivno ide u prilog i da se u tom slučaju usmeni dio smatra da je položen. Sve u svemu, izrazito dobar pomak, uz nekakve te sitne finese koje se još mogu promijeniti, mislim da će sa stupanjem na snagu ovoga prijedloga zakona, definitivno naši kolege, mladi pravnici i vježbenici biti itekako zadovoljni i da će im vjerojatno biti i manje stresno izaći na pravosudni ispit. Hvala HDZ, podržavam ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Gospodina Hrelja, ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, Klub GLAS-a i HSU-a se neće protiviti donošenju prijedloga zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. To nije područje naše, previše područje našeg interesa i razumijevanja, nego pokušavamo uvijek, ono što nam je predmetni zakon, da ga, promatramo kroz ono što znamo o tome iz prakse.

Na kraju krajeva, ako ima i nešto nomotehničko preurediti ili korigirati ovaj zakon, isto tako, u prvom čitanju, prema tome, imamo, također dovoljno vremena, ukoliko bi se negdje primijetilo da nešto je nedorečeno.

Smatram djelatnošću šire, ne samo u pravosudnim tijelima i u pravosudnom ispitu, nego smatram i vježbenike, javno bilježničke vježbenike i odvjetničke vježbenike, da li su na neki način jedni ležerno to dolaze do ove pozicije u odnosu na druge, a drugi su debelo angažirani, da li postoji razlika u njihovom tretmanu, odnosno, u njihovom radu i njihovim aktivnostima, u ovom postupku vježbeništva. Jer, kažem, siguran sam, ne znam, ovdje su ipak državne institucije u pitanju, a kod, javnih bilježnika i odvjetnika se radi isto tako za određenu zaradu, pa pretpostavljam da vježbenici puno žešće rade i više nastupaju nego u ovom slučaju, pa ne bih volio da u istoj djelatnosti, jedni to prolaze lagano, mada uvijek u životu postoje takve mogućnosti i različiti su putovi do jednog cilja, ali ne bih volio da mi to na neki način, zakonskim prijedlozima favoritima u odnosu na druge. Vjerujem da ovo nije slučaj ovdje, odnosno, da je sve u redu, ali sam samo to spomenuo, s obzirom da mi je to uočljivo iz prakse, iz onoga što vidimo, što nas okružuje.

Ispred Kluba zastupnika SDP-a, gospodin Miljenić, izvolite. Opet ista formulacija i pozdravi svima koji jesu. Dakle, načelno, mislimo da zakon donosi određene pomake na bolje i rekao bih uvjetno ćemo ga podržati u ovoj fazi a onda zavisno o promjenama kojih bude ili ne bude ćemo vidjeti što će biti dalje. Govoriti ću na dvije razine. Prva je zapravo jedna bitna a to je što niti ovim zakonom mi zapravo ne kažemo što hoćemo od pravosudnih vježbenika. Što su oni? Dakle mi imamo ljude kojima dajemo plaću iz proračuna da bi se spremali za pravosudni ispit a za koje na sudovima i u državnim odvjetništvima, ajde, nešto ima u državnim odvjetništvima ali na sudovima zapravo nema posla. Njihovo, oni dobivaju plaću da bi se spremali za pravosudni. I to je, da, ne mogu raditi, ne mogu sudjelovati u donošenju odluka, ne rade znači konkretne spise, ja koliko znam to se nikada ne događa. Volontiranje je dobro i to je nešto što pozdravljam da se vraća. I to je ispravan način. Ali generalno, mi znači imamo ljude s kojima, dajemo im mogućnost da vježbaju, da se spremaju, što je dobro. Oni ulaze u sustav, ali mi nemamo razrađeni sustav što ćemo dalje s njima. Znači vi ste završili vježbeništvo, došli ste do nekakvog pravosudnog i što sada? Dakle po meni, mi moramo načelno razmisliti da se vježbeništvo nađe i, kada se plaća neka se plati, slično kao što je u odvjetništvu, ali da se nešto konkretno za to radi. Vi se jedino tako osposobljavate za konkretan posao, ulazite u sustav i to vam onda može biti prvi korak da ste uopće ušli u sustav. Ovako mi zapravo samo ljude koji su vrlo često nezaposleni u toj fazi selimo u nezaposlenost u jedno malo drugu fazu. I to je nešto što trebamo dugoročno razmisliti koja je uopće uloga i položaj vježbenika. Znam, odgovoriti ćete poslije kada bude, ali kažem to po meni je nešto što načelno nismo nikad razradili i nismo im našli pravo mjesto.

Ako usporedite uspjeh na pravosudnima do sada ništa nije bilo lošije od ovog drugog. Znači zašto bi netko tko je do sada s uspjehom polagao pravosudni sada morao raditi nešto drugo što mu ne znači ništa? Jer nisu oni bili neuspješniji pa sad im mi kažemo sada morate proći kroz to pa ćete imati bolje ocjene, bolje rezultate, neće imati jer i do sada su u pravilu čak imali bolje rezultate nego ovi. Mislim to imate po statistici. I to je nešto što stvarno ne vidim razloga da znači vi ljude opterećujete s još nečim potpuno besmisleno. Imate odvjetničku komoru, ona ima svoje, osposobljuje ljude. Ako netko hoće, dajte mu priliku, neka plati, neka ide i na Pravosudnu akademiju što se mene tiče, ako misli da će lakše položiti ali to ne treba obvezivati, to treba biti stvar na tržištu. Ovako obvezujete ljude da idu na jedno dodatno educiranje koje ne znači ništa. Jer u praksi do sada oni koji nisu išli na to su imali bolje rezultate nego oni koji su išli. Dakle čemu? To je nešto što ja mislim sustav vraća natrag. Meni je jasno da ljudi koji su u pravosudnima žele malo više raditi, pa se više honorira itd., što je legitimno. Ali, nemojte razmišljati samo o jednom interesu. Vi kao ministarstvo morate uzeti sve u interes. Moj savjet, ako vam mogu dati, samo nam dajte za sljedeće čitanje, usporedbu rezultata odvjetničkih vježbenika koji nisu išli u pravosudnoj akademiji na edukaciju i onih koji jesu. Pa da vidimo da li su ovi iz pravosudne puno bolji. Koliko ja znam nisu, ako jesu, ja evo povlačim odmah ovu primjedbu. Ali ako nisu bolji onda odustanite od toga jer ćete opteretiti i financijski ćete opteretiti bez ikakve potrebe. I onda će nam se svima reći da mi kao društvo, država namećemo zapravo jednu vrstu novog nameta. Čemu? Ako stvar dobro sada radi. Dakle to mi je ona jedna možda osnovna, osnovna primjedba gdje zapravo hoćemo jedno tijelo osnažiti koje se do sada u osposobljavanju vježbeništva nije sudjelovalo i nije bilo nikakvog razloga. Jer ljudi koji nisu tako osposobljeni nisu imali loše rezultate, imali su sasvim dobre rezultate. Dakle razmislite o tome, to nema potrebe. Ova stvar, popravni itd., to je odlično. Meni je recimo žao što se nije razmišljalo ili se je razmišljalo pa se nije išlo na jedan korak, mi jesmo o tome razmišljali i napravili smo prvo onaj korak da se pisani rješavaju znači računalom itd., ali po meni ako hoćemo maknuti do kraja i napraviti, objektivizirati sustav onda trebate uvesti sustav pisanog ispita a, b, c, d koje ispravlja, pitanja se vuku iz računala, računalo ispravlja ta pitanja. Tko je prošao ide na komisiju, tko nije prošao ne može ići na komisiju. A komisija odlučuje samo o ocjeni. I vi jedino tako možete reći da nema ljudskog faktora kod ispita. Amerikanci koji su puno verbalniji od nas, dakle sve njihove rasprave su puno verbalnije od nas, oni vam imaju samo a, b, c d, oni nemaju usmeno ispitivanja za pravosudni, uopće, dakle ako to kod njih rade, zašto kod nas ne bi bar ova prva faza da vi na ovaj način, znači potpuno objektivno eliminirate one koji uopće ne mogu izaći na usmeni, zašto što ne zadovoljavaju. I imate odmah rezultate izvješene, nitko se ne nervira da dugo čeka. Tko je prošao ide na usmeni, tko nije prošao ide dalje. Na mnogim predmetima na fakultetima vi imate takav sustav. Nitko vam ne može prigovoriti ovaj ovog voli, ovaj se dogovorio, ovaj se nije dogovorio jer te priče uvijek idu, kakva god bila komisija, ne bila, uvijek ide i kad se izvlači pitanje uvijek itd. ovo vam je potpuno objektivno, napravite fond pitanja, nikad ne mogu procurit jer oni izlaze u tom trenutku, dobijete pred sobom na laptopu ili na kompjuteru ispunite, to je ispunjeno, riješeno, ispravljeno, jeste prošli idete, niste prošli idete drugi put. Komisija bi tad imala drugu ulogu, ona bi davala onu ocjenu i ona bi zapravo onda mogla dobit na težini i onda bi se neki od kasnijih faza ispita itd. mogli drugačije uredit jer bi onda pravosudni mogao dobiti na većoj tražini i onda bi vam više značilo koliko ste dobili tamo. I to bi pojednostavilo cijeli sustav. Dakle Hrvatska u svemu, gdje god, mora prelazit na takav sustav, objektivni sustav, kad nemate čovjeka to je savršeno. I gdje god smo to napravili, pa vi znate kod izbora predmeta, kod bilo čega u pravosuđu, bolje radi nego kad bira čovjek. Razmislite o ovom, tehničke mogućnosti imate, apsolutno tehničke mogućnosti, poslale bi poruku da se svi zajedno zalažemo za objektivnije kriterije. Dakle to su neke stvari gdje se može još radit, može se unaprjeđivat. Recimo kolege, vidio sam iz odvjetničke komore, bi veće učešće odvjetnika u ispitima i to treba po meni odvagat. Zato što i to treba bit možda razmjernije prema tome od kud ljudi dolaze i u koju profesiju idu. A što god mi govorili u pravosuđu, usko gledajući sudovima i državno odvjetništvo, nema mjesta za nove ljude. Ljudi uopće ne trebaju imat iluziju da će se puno zapošljavat u pravosudnim tijelima. Mi smo sada zemlja koja ima višak i sudaca i državnih odvjetnika, po statistici, ne našoj, Europskoj. I nije realno, a Ustavom smo produžili da ljudi rade do 70e, ne zaboravite, Ustavom smo rekli da ljudi rade do 70e, nije realno da će se tu otvarat prostor za mlade ljude, vrlo malo će se otvorit, vrlo malo, nema mjesta. Brojevi će se nužno morat smanjivat. Pa i ovo što smo maloprije raspravljali prekršajni, spajanje. Pa sa svakim tim spajanjem vi ćete imat manje mjesta. Ne treba vam. I to je nešto prema čemu mi idemo.

Dakle u tom sustavu, cijeli ovaj sustav vježbeništva, ulaska, treba poslat po meni drugačiju poruku, jednostavno tu nema mjesta. Školujemo ljude, usavršavamo ih, investiraju vrijeme, investiraju novac, a posla će bit sve manje. Dakle moj prijedlog je, generalno, uredit vježbenicima staž na način da stvarno nešto rade, pravosudni ispit objektivizirat u toj mjeri da što više odlučuje stroj, a što manje čovjek i razmislit dugoročno o potrebama koje imamo. Nama bi bilo dobro uz drugo čitanje da nam date i po prilici potrebu koliko vidite da će se otvarat mjesta, to se zna koliko ljudi ide u mirovinu, koliko će trebat itd. Ljudi i kad biraju fakultet, kad biraju što će radit, da znaju koja ima je uopće perspektiva. Ne mi ćemo radit nešto, a nema mjesta, neće se otvorit 10 godina.

Dakle to su neke načelne stvari o kojima trebate razmislit, što ćete odlučit vaša stvar, naravno u kojem smjeru, ove stvari bi možda značile jedan malo veći pomak, ovo što radite je dobro, kažem načelno možemo podržat s ovim nekim zamjerkama što sam izrekao, ali kažem, molio bih, bilo bi lijepo dajte brojke i razmislite dugoročno gdje idemo. Što vježbenik uopće znači? Da li se on samo osposobljava za pravosudni i šta onda? Ili mu dajemo posao i uvodimo ga u sustav. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Grmoja ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. U odnosu na prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu valja istaknuti kako je Most tu materiju regulirao u 2 zakona, Zakonom o vježbenicima u pravosudnim tijelima i Zakonom o pravosudnom ispitu i tako je trebalo i u ovom slučaju napraviti. Pravosudni ispit odnosi se na sve pravnike koji ispunjavaju uvjete, a vježbenici su u pravosudnim tijelima i oni su nešto sasvim drugo i nemaju ove dvije teme u principu ništa zajedničko, osim što vježbenici također polažu pravosudni ispit. Ova dva zakona smo pripremili i bit će u javnoj raspravi u vrlo skorom vremenu, ovdje ćemo istaknuti nekoliko razlika i detalja između naših stavova i ja ću predstaviti u biti ovaj naš prijedlog gdje smo mi napravili nekakve, odnosno predložili nekakve stvari kako bolje urediti ovu materiju kroz zakonske tekstove. Prema ovom prijedlogu zakona u članku 9. navodi se da vježbenička praksa traje 2 godine, tj. 24 mjeseca, dok Most smatra kako je ovo kratak staž za kvalitetnu pravnu podlogu i trebalo bi ga produžiti makar na 30 mjeseci. To nije puko povećanje s broja 23 na 30, znači Mostov prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima u članku 3. određuje da vježbenička praksa traje 30 mjeseci i samim time je raspodjela rada po raznim odjelima puno kvalitetnija. Nadalje, jedno pitanje koje se propustilo urediti na pravi način je i pitanje oko kojeg se uvijek vode borbe u pravosuđu. Ispitno povjerenstvo za pravosudni ispit. U Mostovom prijedlogu prije imenovanja članova i zamjenika članova ispitnog povjerenstva ministar pravosuđa zatražit će od predsjednika Vrhovnog suda RH, glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Hrvatske odvjetničke komore, predsjednika Hrvatske javno bilježničke komore i čelnika drugih odgovarajućih tijela obrazloženi prijedlog kandidata te uputiti javni poziv na iskazivanje interesa svim zainteresiranim kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Kako se donosi odluka o tome tko će sada biti ispitivač, to je dakako, jasno, donosi se po hodnicima i među odabranom kastom. Protiv ovakvog MOST-ovog prijedloga su se mnoge struje ili interesne skupine pobunile kad je MOST bio u Vladi jer je u biti član ispitnog povjerenstva rezervirano, znači ta pozicija rezervirana samo za usku skupinu ljudi. Međutim smatramo kako bi se ispitno povjerenstvo i osobe koje ispituju mlade pravnike trebale rotirati, a prije svega da bi postupak imenovanja trebao biti objektivniji i transparentniji. Zato i ovdje ukazujem da se počne ulagati u transparentnije i fleksibilnije mehanizme kad se radi o pravosudnom ispitu. Što se tiče djela zakona koji se odnosi na polaganje pravosudnom ispita, pismenog i usmenog djela, tu imamo također par zamjerki. U članku 27. prijedloga zakona, navodi se kako se pismeni dio pravosudnog ispita sastoji od izrade tri pisane zadaće iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava utemeljenog na konkretnom spisu predmeta. Ovo se u praksi pokazalo kao jako loš i krajnje neobjektivan model. Kandidati nikad ne znaju zašto je njihova presuda dobila 7 od 10 bodova kod jednog ispitivača, a 10 od 10 kod drugog. Ne postoji nikakav jasan model po kojem se vrši ispravljanje radnje. Zapravo postavljamo pitanje kako je moguće objektivno i realno ocijeniti presudu jer se radnja sastoji od pisanja presude. Kriteriji kojim se rukovode ispitivači nisu transparentni niti kandidat može dobiti objašnjenje za ocjenu. Nezadovoljavajuće ocjene rezultiraju padom na pravosudnom ispitu i baš zato što se radi o tako strogom eliminacijskom kriteriju, trebali bi pismeni dio potpuno promijeniti. U MOST-ovom prijedlogu pismeni dio se sastoji od izrade dvije pisane zadaće ali ne presude već zadaće znanja odnosno sposobnosti pravnog promišljanja i donošenje zaključka na temelju određenih pravnih akata, situacija, predmeta i sl. MOST-ov prijedlog zakona propisuje da ispitivanje na usmenom djelu ispita u odnosu na svakog kandidata može trajati najdulje 2 sata, članak 23., tu se događa znači imamo situaciju da kada kandidati padaju u nesvijest, izjeda ih stres i sl., i to su stvari koje definitivno treba mijenjati i mi to unutar svog prijedloga kojeg ćemo staviti ovdje i vjerujem da će doći na raspravu, predložiti. Evo to su nekakve primjedbe koje mi imamo jer razlike u odnosu na ovo što predlaže Vlada RH. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, gospodin Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba IDS-a, PGS-a i RI-ja želim se osvrnuti na prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Odmah na početku moramo reći da sam dojma kako se radi samo o uljepšavanju postojećeg zakona te da se novim zakonskim rješenjem neće bitnije promijeniti polaganje pravosudnog ispita. No što se tiče stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, tu ima promjena na bolje što svakako pozdravljam. Dobro je to što se novim zakonskim rješenjem osobe sa završenim studijem prava zaposlene u državnoj upravi, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i pravnim osobama, više nemaju kao uvjet za pristup ispitu uz potrebne godine rada i obavljanje prakse na sudu u trajanju od 9 mj. To je zaista bilo gotovo neizvedivo za takve osobe jer ne znamo kako bi netko zaposlen uz svoj, u tijeku radnog vremena, prisustvovati i raspravama na sudu a svi znamo da se rasprave provode u jutarnjim satima i to radnim danom. Upravo zato pozdravljamo promjenu koja će uvelike olakšati polaganje pravosudnog ispita onim osobama koje nisu zaposlene u odvjetničkom i javno bilježničkom uredu kao i u pravosuđu. Kada govorimo o pravosudnom ispitu, složit ćemo se svi da se to radi vjerojatno o najtežem državnom ispitu u Hrvatskoj koji se sastoji od polaganja pisanog djela ispita koje traje čak 3 dana i to svaki dan po 8 sati, a nakon toga u polaganju usmenog djela koji prosječno traje 5 sati. Što se tiče promjena u odnosu na trenutno važeći zakon, izdvojio bih slijedeće. Važećim zakonom se usmeni dio ispita sastoji od 5 grupa predmeta a novim zakonskim rješenjem usmeni ispit se neće više sastojati od 5 već od 6 grupa predmeta. Osim toga, mijenja se i način bodovanja pismenog djela ispita na način da je umjesto prijašnjih 30, sada na pismenom moguće steći maksimalno 15 bodova, dok je na usmenom djelu umjesto prijašnjih 70, sada moguće steći maksimalnih 85 bodova. Pitanje koje si ja postavljam je, hoće li to ovaj, ionako težak ispit se još otežati ili će biti puno lakše? Ono što je kod promjena, što se tiče usmenog djela ispita pozitivno je mogućnost popravnog ispita ukoliko kandidat na usmenom djelu ne zadovolji jednu grupu pitanja a ostalih 5 zadovolji. To će sigurno kandidatima uvelike pomoći da ne moraju opet na pisani dio ispita već samo na usmeni dio i to samo tu jednu grupu koju nisu zadovoljili na prethodno roku i to je sigurno pozitivno. Ono što smatram da je svakako trebalo uvrstiti u zakon je to da se kandidatima priznaje položeni pisani ispit, dakle da u slučaju nezadovoljavanja na usmenom djelu ispita, idući put kandidat ne mora ponovno pristupiti pisanom djelu nego samo usmenom. Zaista nema smisla da netko više puta pristupa na pismeni dio ispita. Radi se o tome, da su kandidati koji pristupaju polaganju pravosudnom ispitu, pod izuzetnim stresom, jer to nije samo ispit, tu se radi i o životnoj egzistenciji, zbog toga što o polaganju pravosudnog ispita, mnogim kandidatima, ovisi zadržavanje radnog mjesta. Ukoliko ih poslodavci, u slučaju pada na pravosudnom ispitu, zadrže na radnom mjestu, to znači da će morati izostati iz radnog mjesta, ponovno 3 dana, za vrijeme održavanja, pisanog dijela ispita. Ovakav način sigurno ne odgovara, ni kandidatima ni poslodavcima. Stoga molim predlagatelja, da do drugog čitanja, uzme u obzir, mogućnost priznavanja pisanog ispita. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvu ima gospodin Marko Šimić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštivani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, Zakon o vježbenicima o pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, donesen je 2008. g., 2009. već se pokazala potreba za određenim izmjenama ovoga zakona, a važno je naglasiti na samome početku, da se ovim zakonom uređuju uvjeti, za prijem vježbenika u pravosudnim tijela, trajanje i program vježbeničke prakse, te način provođenja stručne obuke za odvjetničke i javno bilježničke vježbenike, te pravnike sa završenim diplomskim sveučilišnim, odnosno, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prava, koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Određuje se i postupak prijavljivanja, te program, način polaganja i vrednovanje pravosudnog ispita. Često govorimo o prenormiranosti u Hrvatskoj, govorimo o prevelikom broju propisa, koje i pravnici, sami teško mogu pratiti i odmah ovdje na početku bih izrazio kao mladi pravnik i zadovoljstvo, što se ova materija regulira jednim zakonom, a ne u više posebnih zakona, jer ovako na jedan pregledan sustavan način, možemo pronaći, zapravo sve pravne odredbe iz određenog područja, koje nas zanimaju. Nakon 8 g. nešto više od 8 g. uporabe ovoga zakona, pristupa se izradi jednog novog zakonskog rješenja, zbog nedostataka do sada, utvrđenih u praksi, potrebe za unapređenjem pojedinih zakonskih rješenja, ali i usklađenja s propisima, kji su stupili na snagu, nakon donošenja zakona 2008., odnosno, 2009. g. Prilikom uvrštavanja ovog zakona u dnevni red, na početku ljeta, razgovarao sam sa mnogim kolegama mladim pravnicima, kojima je ovo pitanje, od nekakvog profesionalnog i životnog značaja i moram priznati da su kolege dosta upućene, vezano za predložena zakonska rješenja, koja se predlažu ovim prijedlogom zakona. Pozdravljaju, mnoga od ovih rješenja i ja ću kasnije u svom izlaganju, nabrojati koja su to, međutim, ima nekoliko misli, odnosno, nekoliko točaka o kojima bi se osvrnuo i potaknuo možda na promišljanju, da se u drugome čitanju ili do drugog čitanja ti dijelovi možda dorade. Drago mi je da ste prepoznali upravne sudove i važnost upravnih sudova, tako da vježbenici koji su zaposleni u pravosudnim tijelima, posebno sudovima, dakle, imaju mogućnost i obvezu dio svog pripravničkog, odnosno, vježbeničkog staža odraditi i na upravnom sudu. Što se tiče volontiranja, drago mi je da je ono sada isto tako stavljeno u jedan okvir, koji se danas naziva ovim prijedlogom zakona stručno osposobljavanja, osobe koje nisu imali tu sreću ili su imale drugačije životne okolnosti i nisu ušli u sustav vježbeništva, pri pravosudnim tijelima. Dobro je da imaju priliku odraditi stručno osposobljavanje u trajanju od 18 mj. na sudu i dakle, taj dio svakako pozdravljam. Navedeni su dakle, u nekakvoj javnoj raspravi i u tim kontaktima, dakle, često se ističu i nedostaci kod nekakvih ranijih prijedloga, a to je neujednačena i relativno dugo trajanje obvezne prethodne stručne obuke, za različite kategorije vježbenika, odnosno, pravnika, koje ujedno predstavljaju ograničenje pristupu pravosudnom ispitu. Ovim prijedlogom zakona, ti kriteriji su pokušali ste ujednačiti te kriterije i definirano je stručno obrazovanje, koje je obvezno za sve vježbenike i pristupnike pravosudnom ispitu, osim, vježbenike u pravosudnim tijelima, koji su jedini i imali možda mogućnost susresti se sa procesom donošenja presuda. I smatram da je ova odluka, da se politička akademija i to stručno obrazovanje, dakle, na pravosudnoj akademiji, ograniči, dakle, srkati, sa onih 150 sati obveznih, na 60 obveznih sati, da se težište s tavi na onaj pisani dio pravosudni ispita, jer izuzetno bitno.

Tako da je ovaj dio od 60 obveznih sati i težište na tom pisanom dijelu ispita je izuzetno dobro. Što se tiče ovoga zakona, još, uređuje se i rad ispitnog povjerenstva, stavlja se određeni okvir za područje jedne usmene cjeline europsko pravo, prepoznaje se u ovom zakonskom prijedlogu, kao jedna cjelina, za usmeni dio ispita, što do sad nije bio slučaj, nego je bilo disperzirano po drugim cjelinama, sada će biti točno definirano područje iz kojeg će vježbenici, odnosno, ljudi na pravosudnom ispitu moći dobiti pitanje i na taj način ćemo im olakšati i pripremanje za ovu cjelinu. Što se tiče još nekakvih benefita, koje će vježbenici ovim prijedlogom zakona dobiti, to je svakako popravni rok, imam dosta kolega, koji su imali tu nesreću, da dobiju nekakvo pitanje, na koje nisu dali dovoljno dobar odgovor i nisu zadovoljili u području jedne cjeline. Na ovaj način omogućit će se takvim ljudima da oni na nekakav lakši način polože taj pravosudni ispit i u svakom slučaju pozdravljam i odredbu kojom se dakle, u ovom dijelu popravnog ponavljanja ispita priznaju rezultati ostvareni na pisanom ispitu iz, na pravosudnom ispitu. Ako na kraju sumiramo ovaj zakonski prijedlog moram priznati da je on dobar, da idemo u smjeru poboljšanja nekakvih uvjeta dakle, mladim ljudima – vježbenicima i siguran sam da će ovakav Zakon podići i kvalitetu pripreme mladih ljudi, a time kasnije i kvalitetu njihovog rada kasnije kad dođu na odgovorne dužnosti i odgovorna mjesta dakle, u pravosudnim tijelima, a i kao odvjetnik u odvjetničkim uredima jer dužni smo građanima RH pružiti kvalitetno, pravično i dobro organizirano pravosuđe.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Jedan moj kolega odvjetnik je nakon što je položio pravosudni ispit rekao da više neće polagati niti za voditelja čamca. I svi mi ovdje koji smo polagali pravosudni ispit znamo zašto je to rekao jer se ja u svojoj karijeri od osnovne škole do poslijediplomskog studija nisam susreo ni sa čim što bi se moglo usporediti sa polaganjem pravosudnog ispita. Od količine materije koju morate pripremiti, do stresa koji to na vas ostavlja jer u krajnjoj liniji, vi se sad vraćate na posao među svoje kolege koji su recimo, u zajednici koja je ipak malo manja kao što je Pula, svi znali da si išao na pravosudni ispit i sad se ti vrati u utorak ili srijedu i reci nisam prošao. Upravo zbog toga, kada govorim o polaganju pravosudnog ispita i vježbeništvu, imam i jedan, kako da kažem, osobni moment u svemu tome i teško mi je razdvojiti kada ću govoriti kao političar, a kada ću govoriti kao netko tko suosjeća sa ljudima koji će morati ući u sve to. Ali krenimo redom onako kako je to posloženo u Zakonu. Uvid za ulazak u vježbeništvo u pravosudnim tijelima. Pogledajte malo. Pravni fakultet 50%, ispit 40%, razgovor 10% Usporedite to samo kod uvjeta za dolazak na mjesto pravosudnog dužnosnika. Tamo smo razgovor smanjili na 5%, znate. Državno odvjetničko vijeće, državno sudbeno vijeće, ustavna kategorija, 11 članova, između ostalog u toj ispitnoj komisiji sjede suci Vrhovnog suda odnosno zamjenici državnog odvjetnika, saborski zastupnici, dva profesora koje biraju svi pravni fakulteti, njima smo dali 5%, ovdje nekakvoj komisiji dajemo 10% Nije usklađeno i trebalo bi razmotriti. Ja bi bio sretniji da kod državno odvjetničkog vijeća i državnog sudbenog vijeća vratimo na 10%, ali molim da razmislite o tome. A sada smo imali, žao mi je što kolegice Jelkovac ovdje nema, sada smo imali situaciju jer znamo da kad se to u budućnosti pojavi, nećemo moći donijeti pravedno rješenje upravo zbog tog ograničenja koje je smanjeno kod državno odvjetničkog i državnog sudbeničkog vijeća na 5% Međutim, vratimo se ovdje. Dakle, ispit 40%, pravni fakultet, 5 godina studija, nije što je škola koju sam ja završio, ali nije lak fakultet. 5 godina studija, diplomski ispit, odnosno sada magistarski nosi 50%, a jedan ispit kojeg polažu ljudi koji su netom završili pravni fakultet i kojim je pravni fakultet dao i nekakvu ocjenu i nekakav prosjek ocjena itd. vam nosi 40% Mislim da ovaj omjer nije pravedan jer imajte u vidu da su vježbenici oni koji tek ulaze u sustav. Dakle, radi se o osobama koje nemaju iskustva jer upravo zato idu u vježbeništvo i mi ne provjeravamo njihovo praktično znanje nego mi samo još jednom provjeravamo ocjenu koju su oni dobili na pravnog fakultetu i omogućavamo nekom kampanjcu, a to vam govorim iz svojeg iskustva jer sam uvijek bio kampanjac u školi, nekom kampanjcu kojem se 5 godina nije dalo raditi da štrebeta mjesec ili dva i onda prođe bolje od nekoga tko je kvalitetno, dosljedno, uporno radio 5 godina. Molim vas da taj dio razmislite. Ali isto tako vas onda molim da razmislite upravo zbog te razlike, koliko je ustvari svrha da za one koji tek ulaze u sustav, tek postaju vježbenici, pored provjere koju smo imali iz činjenice da su oni na pravnom fakultetu dobili nekakvu ocjenu uvodimo još nekakvu pisanu provjeru. Mislim da bi bilo dosta da imamo ocjenu na pravnom fakultetu, eventualno ako se primjerice bira na sud da se malo propita njegovo da ga se prisili da nauči malo o strukturi sudova ili nečega što se na pravnom fakultetu ne izučava dovoljno, sudski poslovnik i slično, a ostalo ostavimo razgovoru i ocjeni sa fakulteta. To bih vas zamolio. Međutim, ne možemo vježbeništvo razmatrati samo iz ovog aspekta nego ga moramo gledati kao dio sustava imenovanja pravosudnih dužnosnika. I sada, dopustite mi da vam pročitam kako netko tko je krenuo na pravni fakultet postaje državni pravosudni dužnosnik. Prvo mora diplomirati 5 godina, nakon toga mora položiti ispit za ulazak u službu jer praktički nakon ovih izmjena oni koji nisu u sustavu državnog odvjetništva ili pardon sudova, teško da mogu postati suci ili državni odvjetnici, to je činjenica, mora položiti ispit za ulaz u službu, mora stažirati 18 mjeseci, mora proći kroz školu, mora položiti pravosudni ispit za koji smo rekli da je jedan od najtežih ispita koje imamo u RH, nakon toga mora biti savjetnik u službi gdje bio, da li se radi o odvjetništvu odnosno državnom odvjetništvu ili sudstvu, onda bi trebao ići u državnu školu, a znamo da se u državnu školu ne ide nego se samo polaže ispit, nakon toga polaže taj ispit koji sam spomenuo i nakon toga još ide na razgovor na državno odvjetničko ili državno sudbeno vijeće. Ne čini li vam se malo pretjerano i da bi trebalo razmotriti kako taj sustav pojednostaviti jer ako ste vidjeli nakon pravnog fakulteta da bi netko postao sudac ili državni odvjetnik polaže tri ispita a svi, svi su komplicirani i teški a onda dolazimo do onoga o čemu se govorilo, njihovo vrednovanje, pogotovo kroz ocjenjivanje presuda je pomalo dvojbeno, pomalo dvojbeno. Jer nekada se nekome ne mora svidjeti nečiji jezični izričaj ali je pravno rezoniranje možda vrhunsko. A ono što je bitno za pravosuđe i za budućeg pravnika taj jezični izričaj, ta jasnoća u izričaju a to ne možete postići nakon 18 mjeseci prakse. To se brusi godinama i zato ljudi prvo postaju suci općinskih pa županijskih i onda na kraju, na kraju Vrhovnog suda. I sada nadovezati ću se na nešto što je kolega Šimić govorio, slažem se sa vašom raspravom u velikom dijelu i volim kada u Saboru imamo prilike voditi ovakve rasprave koje su usmjerene na stručnost a ne na politiziranje. Međutim, s jednim dijelom se ipak ne slažem. Vi kažete, pohvaljujete ovih 60 sati za odvjetničke vježbenike u praksi i na ovoj Pravosudnoj akademiji mi se čini tamo da je navedeno. Kada sam se ja spremao na pravosudni ispit, nama je Hrvatska odvjetnička komora osigurala, tada se to zvalo seminar za odvjetničke vježbenike koji se organizirao dva puta godišnje. Međutim, to je bilo više od seminara, to je bila jedna ozbiljna škola u trajanju od 2 tjedna ali počinjete u 8 ujutro i završavate u 8 navečer, 12 sati rada kroz 2 tjedna. Kada se zbroji, mi smo imali nekakvih oko 140 školskih sati seminara u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore. A znate li zašto je to bitno? Ne samo zato što je 140 sati više nego 60 sati, ne samo zato što su nam seminare držali suci Vrhovnog suda, državni odvjetnici, najugledniji odvjetnici u Hrvatskoj i poneki profesori sa pravnih fakulteta, već zbog činjenice da je to za odvjetničke vježbenike bilo potpuno besplatno, to je bilo potpuno besplatno. Znate kolika je plaća bila tada odvjetničkih vježbenika? 3000 kuna. Ja si ne bi mogao priuštiti 2 tjedna u Zagrebu i eventualno još nekakva plaćanja da nam Hrvatska odvjetnička komora kao vježbenicima iz novca kojeg svi odvjetnici uplaćuju kroz članarinu odvjetničkoj komori nije osigurala takav seminar. Ja bih bio puno sretniji da se umjesto ovakve opcije da se to prepušta pravosudnoj akademiji sa Hrvatskom odvjetničkom komorom, hrvatsko javnobilježničkom komorom i drugim komorama osigura da one mogu, naravno, naravno uz nadzor RH, odnosno Ministarstva pravosuđa koje će odobriti njihov program, da taj program udovoljava onome što je potrebno da bi se takva edukacija stigla da te komore ne nastave organizirati te seminare na način kako su to nekada radile. Evo ja bih s time završio i pridružiti ću se onome što je kolega Miljenić rekao, ovo je pomak ali mislim da do drugog čitanja imamo dosta toga napraviti.

Uvaženi kolega Grbin, nisam mislio replicirati jer zaista slažem se sa dobrim dijelom vašeg izlaganja. No međutim, kada sam rekao ovih 60 sati do sada je zakonom bilo određeno 150 sati za usmeni i pismeni dio ispita dok je za pisani dio dakle ispita bilo određeno da će se na političkoj, na Pravnoj akademiji održati zapravo samo predavanje za, odnosno rad na donošenju tri presude. Ako uzmemo da je na, prilikom dakle polaganja pravosudnog ispita određeno vrijeme za jednu presudu 8 sati, tom analogijom sam dobio da je to 3 presude po 8 sati, 24h što je 60 sati je i dalje više, dakle od onih 24h što bi proizlazilo nekakvom analogijom i nekakvim logičkim zaključivanjem iz prijašnjeg zakonskog prijedloga pa sam i tu vidio poboljšanje i zbog toga sam zapravo pohvalio ovaj dio.

Izvolite.

Drago mi je da ste otvorili ovu temu kada ste rekli tri presude jer držim da je i to nešto i nisam, nisam se na to osvrnuo a trebao sam, držim da je to još nešto o čemu bi trebali razgovarati. Pravosudni ispit ne priprema isključivo i jedino suca. Vi u čitavom nizu predmeta ne možete zastupati ako nemate položen pravosudni ispit, imovinsko pravni predmeti i predmeti preko 50 tisuća kuna itd., da ne ulazim. Vi se spremate i za odvjetnika i za državnog odvjetnika itd. Mislim da bi trebalo razmisliti da li treba ostati samo presude ili bi možda bilo zanimljivo vidjeti na koji način će kolegica ili kolega napisati žalbu na temelju onih spisa koje ima u predmetu.

Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Umorni smo, ja ću sada nakon svega dakle potvrditi da zaista, puno kolega je govorilo koji su pravnici, koji su polagali pravosudni i ja sam jedan od tih. I zaista moram potvrditi da se radi ne o jednom od najtežih nego sigurno najtežem ispitu u RH. I ja sam ga polagao davne, prije više od 30 godina, dakle mislim da i sad čuvam skripte i papire koje sam tada pripremao valjda od neke traume da se neće morati ponavljati. No, dakle, drago mi je da je ova rasprava išla ovim smjerom, dakle to je bilo ugodno slušati. Ne da ste nas hvalili, niste nas baš hvalili, ali ste svi bili, rekao bih neupitno dobronamjerni. I mi koji smo položili pravosudni, vi ustvari koji ste položili, razumjeti ćete me, ništa od ovoga što ste sugerirali nije za odbaciti. Dakle, uzeti za razmatranje a odbacuje se kada se ne želi raspravljati o tome. Što smo mi imali za cilj postići sa ovim, dakle zakonom? Popraviti ovu sferu. I ja smatram da primarno smo htjeli ono što je kolega Miljenić govorio o vježbenicima, dakle htjeli smo im dati šansu, dakle htjeli smo omogućiti ponovno zaposliti vježbenike na teret državnog proračuna bez plaće, dakle kolege govore o plaći, bez plaće, platiti ćemo im doprinose, zdravstveni i mirovinski, platiti ćemo im materijalne troškove, izdatke koje imaju za dolazak na radno mjesto, ali ćemo ih osposobiti, položiti će pravosudni. Moći će se unatoč ovoj činjenici koja je gotovo notrona da se nema prostora za otvaranje novih osim bioloških odlazaka, novih radnih mjesta u pravosuđu … [[Govornik se ne razumije.]] i to pokušavamo smanjiti, imamo po glavi viška u odnosu na prosjek u EU. No to su mladi ljudi koji bi, ako toga ne bi bilo sjedili doma. Možda neki otišli kao što nam mladost odlazi iz Hrvatske. Nakon tog pravosudnog ispita mi svi koji smo pravnici, praktičari znamo da se sa pravosudnim puno više vrijedi i u banci i u osiguravajućem društvu, pa i u stranim odvjetničkim društvima a i svugdje u Europi, dakle i u onim pravosudnim, sudbenim, pravnim potrebama firmi koje će dolaziti ovdje, dakle ti ljudi će više vrijediti, imati će veće šanse i to je jedan od važnih razloga da mi tim ljudima damo na ovakav, kroz ovakav model šansu. Dakle htjeli smo urediti i način ulaganja pravosudnog ispita nešto bolje i kvalitetnije. A ovo kada sam rekao da je to zaista smatram i ja a i svi su to rekli jedan od najtežih, najteži dakle ispit, ne samo pravnika, nego bilo koga u RH onda smo pokušali i mogu sa zadovoljstvom reći da sam i sukreirao taj stav da to pokušamo malo relaksirati da ti ljudi nose malo manje traume od nas koji smo polagali na ovakav način. Iako se ne žalim, to je bilo davno. Dakle, pa smo evo omogućili da se ide na popravni, dakle da se pismeni uvažava ali nažalost, nažalost ili, ja bih rekao ne možemo kriterije pretjerano snižavati. Dakle sada kada se padne na jednom od tih ispita, naravno ide se na popravak a pismeni se ne polaže. To ovo što ste vi govorili, da li ste vi mislili da se padne u cijelosti, to ne znam da li je bio vaš cilj ali mislim dakle mi smo ostavili mogućnost da se pismeni ne polaže ako se padne na jednom od ove grupe ispita. Da li je to trebalo biti drugačije, razmotriti ćemo sve što ste sugerirali i na tim tragovima pokušati napraviti najbolje, dakle na najbolji mogući način regulirati ovu pravnu materiju. I vidio sam da ste svi voljni sugerirati, pomoći i uvažiti ćemo sva vaša dakle razmišljanja, promišljanja i prije amandmana a naravno u 2 čitanju ćete biti u mogućnosti dati amandmane konkretne koje nemamo razloga ne uvažiti ukoliko budemo vidjeli da se na takav način taj institut poboljšava. Ali tek tranzicijska hvala jer imate jednu repliku gospodina Grbina. Izvolite. Neće se uvaženi državni tajnik ljutiti na ovu repliku jer je jedno pitanje pa bih vas zamolio za odgovor ili jedan prijedlog za razmišljanje. S obzirom na ovu ideju sa vježbeništvom, odnosno volontiranjem da li će se na te vježbenike moći primjenjivati mjera rada bez zasnivanja radnog odnosa jer je rad bez zasnivanja radnog odnosa osmišljen upravo za ovo i prvo se primjenjivao za volontiranje, odnosno stažiranje u državnoj službi a onda je od toga proširen drugdje tim više zato što je to mjera za koju su sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Dakle ovdje kao što vidite, ovdje ide radni staž, uplaćuje se i mirovinsko i zdravstveno po ovoj ideji. A da li se mogu povući neka sredstva to je stvar koju možemo svi mi provjeriti sa našim Zavodom za zapošljavanje pa vidjeti da li ima tu prostora. U svakom slučaju dakle, naša je ideja rekao bih plemenita, dobronamjerna, dakle nije nam cilj suzivati, nije nam cilj raditi bilo kakvu protekciju nego što više mladih ljudi da kroz ovo prođe. Hvala lijepa. Uz napomenu da se kvantni fizičari, psihoanalitičari, neurokirurzi neće naljutiti na toliku apologiju pravničke struke koju smo imali danas. Ja zaključujem ovu raspravu. I glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Ali htio bih vas upoznati s čime, koje su točke dnevnog reda sutra. Prva je, mislim da će oduzeti dosta vremena, Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u prvom je čitanju. 2., 3. i 4. predložiti će se da se objedine su Prijedlog zakona o otocima, Prijedlog zakona o potpomognutim područjima i Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima. Također 5. i 6. točka će se pokušati objediniti, predložiti, Prijedlog zakona o uzgoju domaćih životinja i Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu.